prva pojedinačna rasprava koju će voditi gospođa Anka Mrak Taritaš.

Kad završite konverzaciju možete govoriti. Aha, od predlagatelja nema nikoga, ali tu su negdje i kolegice i kolege, dakle ovaj jedan zgodan veliki set, nema nikog od predlagatelja ali nema veze pa oni i ovako nas ne slušaju … [[Upadica: Ne razumije se.]] dobro je, dobro je. Dakle, mi imamo danas opet u objedinjenoj raspravi ovaj veliki set zakona kad je riječ o temi o socijalnoj skrbi, udomiteljstvu i svem ostalom i ponovit ću ono što sam rekla i kad sam raspravljala u ime kluba, meni je žao što je objedinjena rasprava jer bi bilo prilike da malo se drugačije dotaknemo nekih drugih stvari, ali što je tu je. Tako se često osjećamo, ali ono što trebamo reći, trebamo reći. Dakle, kad idete u nekakav izmjenu zakona ili kad idete u nešto što se zove reforma, a cijelo vrijeme nas uvjeravaju da ovo reforma je iako moram priznati ja to ne vidim, ali možda netko vidi, onda trebamo znati šta je smisao, šta je cilj. U tom postoje 3 sudionika. Jedan sudionik su korisnici i da vidimo korisnici koji imaju benefite što će im biti bolje. Druga skupina su oni koji će to provodit, koji su zaduženi za provedbu i treća skupina je ovaj izvršni zakonodavni dio koji treba stvoriti nekakve zakonodavne okvire. Dakle, mi ćemo svoj posao odraditi doći će ona jedna, onaj jedan plusić pa ćemo reći evo odradili smo toliko zakona i još dodatno to, ali ono što se trebamo svi zajedno pitati je slijedeće. Mi se i to cijelo vrijeme vidim da se više vremena bavimo formom, a manje vremena baviti sadržajem. Dakle, ono što je i u uvodu zakona rečeno je slijedeće, a to je da mi danas imamo 82 centra za socijalnu skrb s 56 podružnica. I onda nas sad uvjeravaju, dakle tog više neće biti tako nego ćemo imati drugu formu, imat ćemo zavod, pa ćemo imati akademiju, pa ćemo imati i dalje ove obiteljske centre i onda imamo povjerenstvo za odlučivanje o osnovanosti pritužbe to je ovako u nekakvoj formi. I sad nas se pokušava uvjeriti da će ta forma biti brža, da će biti propulzivnija, da će biti manje dužnosnika. Ja hodam ovim svijetom dosta dugo, bila sam u izvršnoj vlasti, sudjelovala i u različitim opcijama koje opcije su opcije odnosno varijante kad ste nešto i činili odnosno radili i nikad još nije to kad smo se, kad je bilo puno više nikad se to nije pretvorilo u to da je bilo nešto bolje, da je bilo nešto propulzivnije nego smo se, to se je pretvorilo u onu stvar koja je, a to je da imamo puno više novih papira i novog svega. Nas ima 3 miliona 880 tisuća. Koliko imamo socijalnih radnika, koliko jedan socijalni radnik ima predmeta? To je sadržaj, to je smisao da bi on bio brži, bolji, jasniji, da bi bolje odrađivao svoj posao da bi se mogao bolje baviti s tim svojim poslom zajedno, koliko ih ima uopće mogućnosti i koliko imamo sredstava da ih se zaposli i da to sve zajedno pojačamo i da to sve zajedno bude bolje. To je suštinsko pitanje jer ako svi oni koji su uz sustavu i to smo vidjeli kroz primjedbe oni svi naglašavaju jednu stvar, da ovaj zakon neće donijeti novine, da ovaj zakon neće iznjedriti neke bolje opcije i nekakve druge varijante i da se njih pretvara u nešto što je u principu puno više papira, a puno manje sadržaja. Moram se referirati i želim se referirati na dio Zakona o udomiteljstvu. Mi imamo odluku Ustavnog suda. Činjenica je i ja to moram pošteno reći, tamo nigdje ne naređuje ministarstvo da nešto napravi, ali kaže da sadašnja norma i način na koji je gdje istospolni parovi ne mogu odnosno nije jasno definirano da budu udomitelji nije norma koja je, koja iziskuje da neustavna prava. Slušajte djecu, ja sam imala prilike poslušati i vidjeti šta djeca kažu.

Povrijeđen je malo prije članak 121. Poslovnika koji kaže da je na raspravama o pojedinim prijedlozima zakona nužna nazočnost predstavnika Vlade i da se u trenutku kada nema nikoga od predstavnika Vlade sjednica može prekinuti. Mislim meni je jasno da predstavnici Vlade kada sjede u ovoj sabornici u 99% slučajeva uopće ne slušaju što govore zastupnici. Radilo se kao što ste vidjeli od nekoliko možda dvije minute, ali međutim u pravu ste. Neću dati nikakvu sankciju, ali ja ne mogu dati sankcije ni Vladi. Ali u ovom slučaju neću dati ni vama sankcije jer pročitali ste članak ispravan. Ali moja je odluka budući da tako piše u Poslovniku jel' da? Moja je odluka sa ću nastaviti raspravu ili ne. Ja sam donio odluku da nastavim raspravu. Gospodin Emil Daus, izvolite replika. Ne? Oprostite. Evo koga nema bez njega se može, ali još i bolje, koga nema možemo ga ocjenjivati otvoreno pa možda ih izazivati da se vrati. Josip Aladrović, danas ste kolegice Mrak-Taritaš govorili o ministru Horvatu. Ja ću iznijeti jednu tezu da su Aladrović, Horvat i Marić osovina ove Vlade, jedan triumvirat bez kojeg ne bi nam bilo ovakvo dobro kako nam je dobro. Ministar Horvat je odgovoran za gospodarski rast o kojem svjedočimo. Ministar Marić za socijalnu jednakost poreznim reformama pet valova gdje je davao najveće porezne olakšice najbogatijima, a najmanje najsiromašnijima, a ministar Aladrović je odgovoran za to da se možemo zaključiti i ovim zakonom nemojte pitati što država može napraviti za vas, nego što vi možete napraviti za državu. Nema socijalne skrbi, nema skrbi za slabije, nema skrbi za one koji to trebaju Ja inače, meni je puno draže kad je netko tu da o njemu govorimo i da se njemu obraćamo i neusporedivo, ne osjećam se baš uvijek dobro kad govorimo u trećem licu nekog kog ima. Sjećate se one rasprave koja je bila do kasnih večernjih sati kad smo raspravljali, kad već spominjete ministra Marića vezano uz smanjenje PDV-a na menstrualne higijenske potrepštine, pa kad je državnom tajniku bilo neugodno. Bilo mu je neugodno. Baš me zanima dokle će nekom bit neugodno i kad to već spominjem postoji sad mogućnost da PDV bude nula, odnosno da bude bez. Baš me zanima što ćemo mi napraviti vezano uz to. Ali ministar Aladrović je tu došao i rekao da je riječ o reformi. Onda je to to, ali to nije reforma [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] Dakle, ovo je samo jedno lickanje da tako kažem. Izvolite. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš zanima me kako komentirate centralizaciju sustava centara za socijalnu skrb, jer u ovoj zemlji što se više priča o decentralizaciji, najprije sam mislio da se samo stječe dojam, ali zapravo u praksi se pokazuje sve veća centralizacija pa molim vaš komentar. Kolega Daus, imamo dvije stvari koje sad vidimo kroz nove zakone i kroz izmjenu i dopunu zakona. Jedna stvar je da zakonom ne rješavamo stvari koje trebamo riješiti, nego to prebacujemo na pravilnike i na uredbe. Da se baš referiram na ovaj zakon kada je riječ o obiteljskim domovima u pet godina oni se moraju presložiti, ne znam u što i kako, ali će biti definirano pravilnikom tako da Sabor nema priliku o tome razgovarati. Ali da, svaki put kad netko spominje decentralizaciju moramo se zabrinuti, jer iza te decentralizacije ide što veća centralizacija. Dakle, pogotovo kada je riječ o ovom setu zakona. Problem se dešava na terenu. Interes je da netko tko taj problem može barem saslušati, barem ublažiti, barem nešto bude na tom terenu ali je onda smisao da je decentralizacija i financijskih sredstava, dakle da dobije i sredstva sa kojima se može već [[Upadica Radin: Hvala.]] Dakle, kad netko spomene decentralizaciju panika. Kolegice Mrak-Taritaš kako vi komentirate činjenicu da ova Vlada kao što ste rekli namjerno ponovno ne želi u Zakonu o udomiteljstvu staviti jednu grupu građana koji žive u registriranom partnerstvu kako bi mogli pristupiti pružanju usluge udomiteljstva unatoč činjenici da time krši Zakon o registriranom partnerstvu, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zabrani diskriminacije ali i odluku Ustavnog suda koje je jasno reklo da su ovim što su napravili, namjernim prešućivanjem de facto doveli u diskriminirani položaj jednu grupu građana samo zbog toga što žive s istospolnim partnerom u registriranom partnerstvu. A s druge strane kada treba oporezivati te iste građane onda taksativno navode i registrirane partnere kao one koji trebaju plaćati poreze po posebnim zakonima.

Kolegice Glasovac i vi i ja i dosta zastupnica i zastupnika smo na to ukazivali i ukazujemo. Ova Vlada neke stvari radi samo zato što može i samo zato što na taj način pokazuje svoju moć i svoju tvrdoglavost i svoju nebrigu za jednu grupu građana.

Zato što se žele dodvoriti nekom drugom. E sad, doći će trenutak, a taj trenutak je naravno uoči izbora kad se želite dodvoriti svima, kad se želite dodvoriti i grupi A i grupi B i grupi C, a ne možete se dodvoriti svima jer ako se želite dodvoriti svima na kraju nećete nikom, ali pri tom su djeca najmanje važna.

Gospodin Pavić, izvolite. Izvolite.

Vidimo da se zapravo država i opet nije stavila i bacila u koštac sa tim poslom, a znamo da automobili vlasnika domova za starije i nemoćne ne lete u zrak bezveze. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, imamo nekoliko područja koja nisu dovoljno transparentna u socijalnoj skrbi, prvo je posvojiteljstvo, a drugo je problem nepovezanosti sustava socijalne skrbi sa sustavima u lokalnoj samoupravi koji također pružaju novčane pomoći, pa vas molim vaš stav, vaše razmišljanje o tome zašto se to nije desilo u ovom zakonu i kada će se desiti s obzirom da nigdje nije naznačeno? Hvala lijepo na vašem pitanju kolega Pavić. Dakle, postoji ono nakon svakog zakona što kaže onaj koji sjedi za stolom, dakle da li je to potpredsjednik sabora ili predsjednik sabora, kad se steknu

Zaista, nisam imala vremena ali tema obiteljskih domova je posebna tema, tema da ste vi stavili u zakon prijelaznu odredbu da imaju pet godina da se moraju prilagodit. Čemu? Kome? Tema od toga da naravno svi rade sve u zadnji čas pa će se svi sjetiti šest mjeseci prije otić u ilegalu, otić u tome da imamo niz stvari gdje stavljaju zbog nekih drugih [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] stvari stare i nemoćne ljude [[Upadica Radin: Hvala.]] dakle, tu ima niz, niz tema koje se otvara, a bojim se da ne zatvaramo ništa.

Poštovana predstavnice ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Nažalost ovaj prijedlog zakona ni u svom konačnom obliku nije odgovorio na ključne probleme koje muče sustav socijalne skrbi, a na koje često upozoravaju i korisnici, ali i zaposlenici istoga, a to je potreba za ujednačenost u postupanju i u praksi bez obzira o tome gdje centri za socijalnu skrb i prema kojim korisnicima u kojem dijelu Hrvatske djelovali. Drugo, isto tako nije ušlo u rasterećenje u ovlasti nadležnosti koje nemaju nikakve veze sa sustavom socijalne skrbi, tu je samo napravljen jedan mali odmak gdje se naknada za zaposlenja se prebacila u drugi resor, međutim postoji tu još puno više prostora da se neke ovlasti, neke obveze koje su nametnute centrima za socijalnu skrb zapravo prebace tamo gdje im je prirodno primarno mjesto, a to su neka druga područja koja se bave i mirovinskim sustavom i zapošljavanjem. Treće, jednako tako ovim zakonom nismo dobili jednu konkretnu pretpostavku i zakonski okvir za razvoj kvalitetne mreže i palete naknada i usluga koje će biti u skladu sa stvarnim potrebama korisnika. Ono pitanje koje se postavlja je odgovara li zaista ovaj zakon odnosno okvir ovog zakona na njegovu osnovnu zadaću, a to je podrška i pomoć slabima, nemoćnima, nezaposlenima, nezbrinutima u smislu da im treba pomoći u podmirenju njihovih osnovnih životnih potreba kao što su stanovanje, prehrana, odjeća, obuća utoliko više što ovaj zakon donosimo u trenutku kada su posljedice i rizik od siromaštva socijalne isključenosti još više naglašene zato jer smo u ovom trenutku izloženi strašnim posljedicama i potresa i covid krize, ali i galopirajućom inflacijom. Ono što ovaj nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi definira može se podijeliti na tri glavna područja, jedno područje su prava i usluge za korisnike socijalne skrbi, drugo područje bavi se organizacijskom shemom centara za socijalnu skrb kao kičme djelatnosti i treće je to područje koje sadrži odnos prema stručnim radnicima sustava. Možemo reći da su prava i usluge ovim nacrtom prijedloga zakona se dodatno razvijaju i poboljšavaju te se može zaključiti da jedan moderan sustav socijalne skrbi odgovara na rastuće potreba prilagođavajućih prava i usluge, naravno poštivajući financijske mogućnosti i procjenjujući kojoj društvenoj skupini treba najviše podrške. Međutim, ne možemo se oteti razočaranju što su osnovice za izračun prava ne indeksiraju tako da novčane naknade prate troškove života kako bi ipak omogućavale dostojanstveniji život korisnika.

Znači tu većih iskoraka neće biti. Ono što također žalosti da u situaciji kada naše građane brine kako platiti energente, hranu potrošačku košaricu jer cijene nenormalno rastu, vi ste se odlučili za smanjenje baš naknada za troškove stanovanja i umanjili ste razinu stečenih prava tako da ona više ne iznosi 50 odnosno do 50% nego ste ju regulirali na 30. To nije dobra poruka, to nije naprosto dobar put. Da ne govorim o tome da se u ovom zakonu, nažalost poimanje energetskog siromaštva, uopće taj pojam kao pojam ne prepoznaje, isto kao što i kriteriji koji definiraju status ugroženih kupaca energenata nemaju veze s energetskim siromaštvom i vrlo često obuhvaćaju samo 2 kategorije, a to je kategorija korisnika osobnih invalidnina i to je kategorija korisnika zajamčene minimalne naknade. Ali zajamčenu minimalnu naknadu u Hrvatskoj koristi nešto više od 50 tisuća ljudi. Ako uzmemo u obzir zbroj ovih 700 i 900 tisuća ljudi koji žive u riziku od siromaštva ili siromaštvu, to bi značilo da milijun i pol tisuća ljudi u Hrvatskoj, mi nemamo načina kako im pomoći pri plaćanju najosnovnijeg, a to je električne energije. Drugo područje organizacijska shema, nedopustiva je ovolika hipercentralizacija sustava, nedopustivo je odvajanje ovih ćelija koje skrbe o socijalnim uslugama od same lokalne zajednice jer samo se na takav način može pravilno i ispravno detektirati potrebe i reagirati na potrebe adekvatnim uslugama. Nemam više vremena, a imam još puno toga za reći, pa ću to vjerojatno u završnoj riječi. Da, kolegice, spomenuli ste jednu dosta važnu stvar, znači indeksiranje naknada. Naknade bi trebale biti indeksirane s obzirom na cijene i onda bismo zapravo vidjeli da ovo povećanje i nije povećanje jer ako imamo već, najveću inflaciju od 2013. g. ova povećanja koja smo dobili nisu nikakva isto, ista stvar se može reći i za minimalnu plaću i za neke druge, neka druga socijalne transfere, socijalna davanja, itd. Znači prvo i osnovno, trebalo bi indeksirati naknade, znači to je praksa koja postoji inače u drugim zemljama i ne samo da bi trebalo indeksirati naknade, trebalo bi indeksirati i plaće, je li, i to je nešto što bi nas dovelo do neke, recimo to tako, neke razine znači plaća i naknada koje bi bile, jer kad mi kažemo došlo je do povećanja, to ne znači ništa. U odnosu na šta? U odnosu na potrošačku košaricu, odnosno na osnovne i temeljne potrebe, itd.

To sam i rekla, znači ovo povećanje od 200 kuna ne možemo reći da nećemo pozdraviti, ali ono ne prati život zato jer osnovica se nije mijenjala od 2014. g., tada je njen udio u prosječnoj plaći bio 14,5%, danas kada osnovica raste za 200 kuna, njezin udio plaće je na istoj razini kao i 2014. g., s tim da su troškovi života užasno porasli i od tog povećanja 200 kuna, 170 je već pojela inflacija. Da ne govorim o tome da Vlada, to se ne može regulirati kroz ovaj zakon, može se kroz uredbu odlučiti da se ipak ide s nekom višom osnovicom, ali i vaučeri koji su predmet jedne druge uredbe kojom se pomaže energetski ugroženim korisnicima, iznos je i dalje od 2014. Tu bi trebalo proširiti opseg, odnosno doseg korisnika prema kojima ćemo ići i povećati u znatnijoj mjeri samu, taj iznos od 200 kuna i mi ćemo kao SDP to [[Upadica: Hvala.]] predložiti u paketu i borbe protiv inflacije, ali i sustavnog rješenja.

Poštovana zastupnice, evo, uspjelo je. Dakle, spomenula ste, između ostalih, taksativno kako je zakon strukturiran i vi sama ste ispostavila odnos prema djelatnicima centra, prema radnicima budućeg zavoda.

Ne gledam dobro zato što ono što je loša poruka ovog zakona, kada govorimo i o Zakonu o socijalnoj skrbi i o 5 komorskih zakona, jedno im je zajedničko, to da je struka potpuno ignorirana. Hoćete iz područja tog da se ova rigidna centralizacija i ignorancija zapravo onoga što je struka rekla, nije se željelo odstupiti od nje ni milimetra, do osnivanja akademija, koja na neki način, ja podržavam cjeloživotno učenje, ali isto je to, može biti, ako se dobro ne definira određena, ponižavanje same struke do formiranja jednog građanskog nadzora u obliku povjerenstva gdje isto ne znamo kako će to izgledati, koje se isto može, rezultirati time da iskazujemo određenu vrstu nepovjerenja i u zaposlenike centara za socijalnu skrb, ali i u samo Ministarstvo, i ne manje važno, kod zapošljavanja i ovdje kod izbora ravnatelja, vi propisujete da ravnatelj mora imati, recimo, hrvatsko državljanstvo, a nedavno je za ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu birana slovenska državljanka, i ne, a i jedno i drugo su javne ustanove, znači [[Upadica: Vrijeme.]] negdje imate uvjet državljanstvo, drugdje nemate. Hvala.

Hvala lijepo. Evo, već je dosta toga danas rečeno, pozdravljam poštovanog ministra, poštovanog predsjedavajućeg, prije svega, vas koji učestvujete danas u ovoj prevažnoj temi koja će danas, ovako bila, koja će biti zapravo stisnuta. Govorit ću o onome što najviše znam, a to su smještaji za starije i nemoćne osobe. Dakle ovim zakonom nisu zaslužili ti obiteljski domovi da ih barem u novoj definiciji, kakvi će oni postojati u budućnosti, barem prigodno smjesti u neku od definicija. Dakle, hvalevrijedno je da će opstati u nekom obliku, ali u koje obliku to mi ne možemo danas iz tog prijedloga zakona iščitati, to je loše. Dakle, mora nam svima biti jasno kako će ti mini domovi izgledati. Postavlja se pitanje što je onda sa najavljenom deinstitucionalizacijom sustava jer ti mini domovi hoće li to biti nešto što je institucija ili što je neki oblik izvaninstitucionalne skrbi. I ne može se isto tako dogoditi kao što sada imamo npr. situaciju gdje za prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga imate definirano da zgrada javne namjene bude ta koja može pružati usluge smještaja, a da bi obiteljski domovi ili bilo koji oblik smještaja bio registriran ta zgrada javne namjene mora biti prije i prethodno definirana u prostornom planovima općina ili gradova. Dakle, danas ako želite otvoriti ili obiteljski dom ili dom ili ustanovu mjesto na kojem će to biti mora biti i prostornim planom definirano kao područje za zgrade javne namjene. To je dakle neusklađenost Ministarstva graditeljstva i Ministarstva socijalne skrbi. Dugo, previše vremena je prošlo da bi se samo taj jedan pravilnik izmijenio i zbog toga sumnjam da će taj dio definicije kako će ti obiteljski odnosno mini domovi budućnosti izgledati u nekim provedbenim propisima da će to biti predugo. To je moja zamjerka postojećem zakonu uz sve dobre stvari koje on nosi. Dakle, što se tiče smještaja mi danas isto tako uz sva povećanja koja su zadnje vrijeme išla prema pružateljima usluga smještaja ne možemo naći riječi pohvale za to s obzirom da to ni izdaleka ne podmiruje sve troškove one koji bi bili potrebni da bi se ta usluga vršila na kvalitetan način. I da bi se izbjegle sve one situacije nepotizma koje danas imate kada se u domove drugih osnivača koji su po cijeni od 2.000 kuna za sve korisnike, da bi se ta situacija izjednačila prema onim plaćanjima koje imate u domovima, prema domovima drugih osnivača gdje su te cijene ekonomske još uvijek i nedovoljno visoke tako da jedan korisnik mora platiti 5.000 uslugu koja je možda manje vrijedna od onoga koji plaća u, za 2.000 u domu osnivača nekog od državnog nivoa odnosno županijskog s obzirom na to da je tamo jedan korisnik sufinanciran više od 60 do 80% Dakle, vrlo nominalno imate razliku od 2.000 kuna koliko čovjek mora dati skoro 5.000 kuna plaćaju svi drugi porezni obveznici. To je neodrživ sustav. Mi o uvedbi te ekonomske cijene za sve usluge smještaja u socijalnoj skrbi gdje odlaze ogromni novci, gdje se stvara nepravda, gdje je nepotizam govorimo desetljeća pa kako se to ne može jednostavno izračunati, pa to je neopisivo, nevjerojatno da mi nemamo jasnu napravljenu kalkulaciju koliko je jedno, koliko je drugo i da tu nepoštenja više ne bude. To, ovaj zakon je mogao pružiti jedan kvalitetniji i pravedniji sustav u tom dijelu smještaja za starije i nemoćne.

Poštovani gospodine ministre, poštovane državne tajnice, Portugal je predsjedao Vijećem EU prije godinu dana i u izjavi koja je tom prigodom donesena govori se da više nego ikad Europa mora postati kontinent socijalne kohezije i blagostanja. Kao temeljni element oporavka u vremenu epidemije Covida-19 istaknut je europski stup socijalnih prava za što je nužna socijalna dimenzija, socijalni dijalog i aktivna uključenost socijalnih partnera. Osim digitalne, zelene i globalne Europe koja se puno puta puno više spominje govori se i o socijalnoj Europi. U tom smislu vidim i ovu socijalnu reformu u RH i vidim isto tako osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao put ka depolitizaciji ustanova unutar socijalnog sustava. Smatram da lokalna zajednica sukladno svojim specifičnostima može davati i određene nadstandarde u području socijalnih prava, u području sustava socijalne skrbi i tu bih naravno istaknuo Grad Zagreb koji dugi niz godina daje i pruža određene nadstandarde u odnosu na druge jedinice lokalne i regionalne samouprave. Također rekao sam na početku ove današnje rasprave da nakon 6 godina u saboru sam prvi put čuo pohvalu i od Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. U središtu naših rasprava kako učiniti ove zakone boljima trebaju biti korisnici, trebaju biti oni članovi vulnerabilnih, marginaliziranih skupina. Postoje nejednakosti između hrvatskih ratnih vojnih invalida i civilnih osoba s invaliditetom. Unutar osoba s invaliditetom postoje razlike između osoba s tjelesnim invaliditetom i osoba sa određenim mentalnim oštećenjima teško će postići onaj ideal da svi budu u društvu jednakih mogućnosti za sve. Kada govorimo o zakonima o reguliranim profesijama u području socijalne skrbi, prema popisu Vlade RH iz 2019. postoji šest regulirani profesija u području socijalne skrbi. Socijalni pedagozi su postavili pitanje vezano za Zakon o djelatnosti psihoterapije, budući da oni nisu izrijekom navedeni, ali s obzirom da se ovaj popis radio sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i s obzirom da su oni u polju pedagoških znanosti onda oni definitivno imaju uvjete da postanu psihoterapeuti. Ono što je napravljeno određeno poboljšanje jest činjenica da je ponovno naglašena važnost prikupljanja liječničke dokumentacije djecu i adolescente unatoč situaciji da imamo jako malo, nešto više od 40 dječjih i adolescentnih psihijatara. To prikupljanje liječničke dokumentacije se odnosi i na davanje mišljenja od strane specijalista školske medicine, specijalista pedijatrije, ali i obiteljskih liječnika tako da neće biti zakinuto. Vrlo je važno da je to također jedna vrlo osjetljiva skupina i tu treba dati jedan dodatni zaštitni mehanizam. Što se tiče prijepora oko toga tko može biti psihoterapeut, a tko može biti savjetodavni terapeut, kad završite civilno zrakoplovstvo na Fakultetu prometnih znanosti dobijete dozvolu za upravljanje zrakoplovom, ali neće vas primiti nijedna aviokompanija i nećete moć voziti Boeing dakle vi možete prikupit neke formalne okvire. Ono čemu treba stremit to je zaseban studij psihoterapije bez ikakvih ovih kurseva, schnell kurseva koji se događaju tijekom određenog vremenskog razdoblja subotom i nedjeljom i koji godišnje koštaju po 40 do 50.000 kuna. Uz dužno poštovanje svaka edukacija je dobra i korisna, ali mislim da tu treba negdje biti nekakav red i mi smo to proširili osim medicine i psihologije i na pomagačka zvanja, dakle na ljude koji imaju iskustvo svakodnevnog rada s osobama s određenim poteškoćama. Prva replika gospođa Grba Bujević. Poštovani kolega Ćelić. Ovim zakonom osigurava se novo zapošljavanje za 326 stručnih ljudi uz prethodno zaposlenih toko proteklih mjeseci 200 što čini ukupno 526. S obzirom da ste govorili o reguliranim profesijama kako vi to ocjenjujete, a pogledavši malo i prema zdravstvu zapošljavanje stručnih ljudi 526 u ukupno tri godine? Poštovana kolegice Grba Bujević, pa i ove promjene unutar Zakona o reguliranim profesijama ako hoćete konkretno vezano za Zakon o djelatnosti psihoterapije na način kako je napravljena distinkcija između psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta očekujem i pri formiranju novih obiteljskih centara da će upravo psihoterapeuti također igrati važnu ulogu i ako ćemo vjerovat, a nema razloga da ne vjerujemo da će svake iduće godine biti više od 100 zaposlenih stručnih radnika i ako uzmemo u obzir situaciju da je samo u proteklih nekoliko mjeseci zaposleno više od 200 stručnih radnika onda je to porast stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi za više od 30% Gospođa Andreja Marić. Hvala lijepa. Poštovani kolega. Vezano za uređivanje odredbi kako će se priznati status psihoterapeuta, razumljivo je da se pokušava unijeti nekakvoga reda, međutim dosta je tu prijepora i negodovanja od strane već postojećih udruga odnosno Saveza psihoterapeuta, pa vas onda pitam što će se učiniti u nekakvom prijelaznom razdoblju odnosno koje nije ponuđeno, a odnosno za one ljude koji nisu završili ove fakultete koji se sada stavljaju u ovom članku, tu inače nedostaju i prirodne znanosti, dakle što s onima koji su završili fakultete neke druge, teologija ili bilo što drugo, godinama rade psihoterapiju, imaju valjani europski certifikat i sada više neće po ovome neće moći raditi jer im se neće priznati. Sami ste govorili o mentalnom zdravlju koje nam je narušeno, valjda ih ima preko 150, što će biti s tim ljudima? Poštovana kolegice Marić, dakle ne gube se nikakva stečena prava, Zakon o djelatnosti psihoterapije je prvi put donesen 2018.g. i tada je bilo jasno navedeno u prijelaznim i završnim odredbama koje u ovome novome zakonu više nema jer nema potrebe dakle da sva ona stečena prava uključivo i za ljude koji su stekli status naslov psihoterapeuta izvan RH da oni neće izgubiti taj naslov bez obzira sukladno zatečenome stanju, a ono što je svojevrsni novum da zapravo u ovome trenutku sa ovim novim zakonom Komora psihoterapeuta preuzima postupak i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Dakle, tu se daje ovlast kao što je recimo i kod Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine tako da u tom području vidim korak naprijed. Zahvaljujem. Poštovani kolega. Ja bih vas pitala jednu konkretnu stvar, naime već godinama pa tako i u ovom prijedlogu zakona njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom u momentu smrti djeteta ili OSI gube sva prava. Ti ljudi su godinama pa možda nekada i desetljećima bili izvan tržišta rada, nemaju omogućeno niti period žalovanja, niti period snalaženja znači u smislu nekakvih programa koji će omogućiti prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, da se ponovno mogu uključiti na tržište rada, nije im omogućena nikakva psihološka pomoć, pa vas molim kao doktora, liječnika i čovjeka da prokomentirate te odredbe.

Uzmimo recimo primjer kod osoba koje imaju nekoga bliskoga koji boluje od alzheimer demencije. Ta psihološka potpora o kojoj vi govorite puno puta je na neki način zanemarena odnosno aktivira se tek onoga trenutka kada se dogodi nekakav problem i mislim da općenito ne samo kada govorimo o osobama koje imaju određene psihičke poremećaje da trebamo raditi i davati svoj doprinos na institucionalizaciji psihološke potpore. Danas smo imali isto tako predstavnike, predstavnice udruge „Nismo same“ gdje je zapravo ta psihološka potpora još uvijek na neki način na razini improvizacije i u tom kontekstu treba govoriti i o njegovateljima, dakle i o svemu ovome o čemu ste vi govorili. Gospodin Rade Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani zastupniče, evo neki su ovdje jučer čini mi se sazivali psihijatre, pa vi ste psihijatar, pa vas evo molim da komentirate. Imate s jedne strane zakon koji je imao 7 izmjena, a imate sad napravljen zakon koji su ljudi dali truda da se taj zakon i uredi. I sad sve što se u tom zakonu nalazi zapravo doživljavamo negacije. Kaže povećanje 200 kuna, nije povećanje 200 kuna zato što je inflacija pojela već 150, dakle ali da nije bilo tih 200 kuna onda bi ta inflacija pojela 400. Znači, ne možemo negirati one stvari koje su u dobrobit za korisnike, a smisao ovog zakona je zapravo omogućiti onima koji to koriste lakši, lakši život, pa vas molim komentirajte to. Hvala. Doktore, ja bi vas molio jednu stvar, ako vas pitam nešto kao psihijatra naplatite satnicu. Evo poštovani kolega Šimičeviću, ja ovdje ipak nastupam prije kao saborski zastupnik, a naravno koristim i svoja znanja iz struke. U dobroj vjeri očekujem da i oporbene saborske zastupnice i zastupnici žele da ovi zakoni izgledaju bolje. Centralizacija, decentralizacija, to može biti pitanje koje je vezano Zakonom o socijalnoj skrbi, ali isto tako je činjenica da za 2022. i 2023. ova velika reorganizacija sustava koja uključuje određena povećanja određenih naknada košta milijardu i 100 milijuna kuna jel.

No treba biti svjestan činjenice one zemlje koje su bogatije imaju bolja socijalna prava, a mi stremimo prema tome. Uvaženi kolega, u ovom Zakonu o socijalnoj reformi vi ste se bazirali na one koji se tiču reguliranja profesije, stoga i moje pitanje ide u tom smjeru. Koje je mjesto i uloga psihoterapije u okviru sustava socijalne skrbi, a osobito u obiteljskim centrima? Poštovana kolegice Maksimčuk, djelomično sam već odgovorio. Smatram jako dobrim osnivanje, ponovno osamostaljivanje obiteljskih centara s ciljem provođenja programa i aktivnosti koji su namijenjeni djeci, mladima i obiteljima. Vjerujem da će se i tu dogoditi osnaživanje u stručnom smislu. Mislim da ovi zakoni koji govore o određenim djelatnostima koji se tiču određenih reguliranih profesija idu u tom pravcu i zapravo snaga jednog sustava socijalne skrbi počiva na njezinim odnosno njegovim zaposlenicima tako da ja vjerujem da će i psihoterapeuti imati vrlo vrlo važno mjesto unutar obiteljskih centara. Poštovani kolega Ćelić, vi vjerojatno znate šta je Deklaracija o psihoterapiji iz Strasbourga koja kaže da je psihoterapija nezavisna znanstvena disciplina čija praksa predstavlja nezavisnu i slobodnu profesiju. Vi jako dobro znate i što je Direktiva 2018/298 koja brani diskriminaciju odnosno ograničavanje pristupa reguliranim profesijama. Kako je moguće da u prvom čitanju zakona 200 pripadnika udruga psihoterapije, 20 udruga, 150 primjedbi ide u istom pravcu, a to da se kao i u cijeloj Europi temeljem ova dva dokumenta osigura pristup psihoterapiji i svim fakultetima pod određenim uvjetima, a sada se najednom zakon mijenja. Jeste li vi u sukobu interesa kada govorite o toj temi i zastupate ovu drugu stranu sada izmijenjenog zakona ako znamo da radite na dva veleučilišta na kojima predajte upravo ovaj jedan predmet vezan uz psihoterapiju, jeste li dio lobija koji je utjecao na izmjene zakona između prvog i drugog čitanja da se jedan dio ljudi potpuno izbaci iako je to europska norma? Poštovana kolegice Glasovac, da možda govorite o obrazovanju onda bih više respektirao to vaše što ste vi to dobili neki dopis. Ja ne predajem ni na kakvom učilištu, ja predajem na Sveučilištu u Zagrebu na Studiju socijalnog rada, kolegij socijalni rad i ovisnosti i na medicinskom fakultetu na poslijediplomskom studiju. Dakle, ne vidim da bi bio u bilo kakvom sukobu interesu. Vidim kao osoba koja 20.g. se bavi ovom strukom da ja kao čovjek koji sam završio medicinu, specijalizaciju iz psihijatrije, subspecijalizaciju, nemam pravo na status psihoterapeuta prema ovom zakonu, a osoba koja je završila građevinu, strojarstvo i koja je završila neki tečaj koji traje 4.g. i koji svake godine se plaća 40.000 kuna subotom i nedjeljom može nosit naslov psihoterapeuta pa vas ja pitam kome bi vi radije išli doktorici Sabljar Dračevac, doktorici Kekin ili meni ili nekome tko je tako završio. Hvala. A propos maski ja bih molio da svi oni koji imaju masku dolje da si dignu maske bez da napomenem pojedinačno. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega spomenuli ste osobe sa invaliditetom. Želim samo reći, istaknuti još jednom vjerojatno znate da je u 4 godine ovo treći puta da je ova Vlada podigla naknade za osobe sa invaliditetom, dakle prije 4 godine osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu, prije dvije godine naknadu roditeljima njegovateljima i sad opet osobnu invalidninu i roditeljima njegovateljima se podižu Dakle, to je pohvalio i Europski forum za osobe sa invaliditetom, pohvalili su i to da se Republika Hrvatska, dakle polagano približava zemljama EU i mislim da je to potrebno, dakle istaknuti pa evo zahvaljujem što ste vi spomenuli osobe sa invaliditetom. Dobro je kad evo i zastupnici ostali o tome raspravljaju na jedan evo ovako pozitivan način. Vama hvala na svemu što činite za osobe sa invaliditetom. Znam da to puno puta nije ni malo jednostavno. Moj posao je takav da radim upravo sa ljudima koji imaju ozbiljne psihičke poremećaje i jednostavno svakodnevno se suočavam i radimo na svakodnevnoj razini sa osobama koje su zaposlene u sustavu socijalne skrbi. Velika većina tih zaposlenika od socijalnih radnika, pravnika, psihologa, svih ostalih struka da ne nabrajam savjesno radi svoj posao. Ponekad u vrlo teškim okolnostima, možda u nekim neprimjerenim prostorima, ali svatko tko će biti i malo realan može vidjeti da je od ovog perioda zadnjeg možda evo samo uzmimo zadnjih pet godina toliki je napredak postignut u sustavu socijalne skrbi da samo slijepac to ne vidi. Poštovani zastupniče, evo i sami ste u svom obraćanju rekli jednu usporedbu gdje ste naveli Hrvatske branitelje. Sigurno bivša ministrica u stvari, ministarstvo tada SDP-a gdje su bili hrvatski branitelji uvučeni, gdje bi narodski se reklo „ni sebi, ni svom“ ali vi kao stručnjak svakodnevno se susrećete sa svim ovim tegobama života koje se i kroz socijalnu skrb prolazi gdje uviđate i radite na jednoj ljudskoj formi.

Sad bi mogli nabrajati puno toga.

Poštovani kolega Deur, vi dolazite iz braniteljske populacije i znate kroz što su sve prolazili ljudi koji imaju i tjelesni invaliditet i koji imaju ozbiljne psihičke posljedice koje su proistekle vezano za događanja u Domovinskom ratu, ljudi koji imaju trajne promjene ličnosti nakon proživljavanja katastrofalnih doživljaja. Evo živimo u vremenu, dakle kada smo bili pogođeni potresima.

Tu sam prije svega mislio, dakle da se osobe sa duševnim smetnjama puno puta susreću sa određenim administrativnim barijerama, pitanje zapošljavanja koje i unutar institucija koje su osjetljive na probleme osoba sa invaliditetom na neki način nisu u jednakoj poziciji. Hvala doktore. Izvolite.

Hvala predsjedavajući, poštovani ministre, pomoćnici i poštovani zastupnici. Dakle, kao što su primijetili mnogi sudionici u javnoj raspravi prijedlog izmjena i dopuna zakona ne predviđa uvođenje životnih partnera u zakon u članku 9. iako je Ustavni sud u svojoj odluci jasno naložio da se životni partneri ne diskriminiraju u postupku procjene podobnosti za potencijalne udomitelje. Dakle, radi se o grubom ignoriranju odluke Ustavnog suda, no također i o grubom ignoriranju životnih partnera koji su već udomili djecu, te daljnjoj diskriminaciji na temelju spolne orijentacije i na temelju obiteljskog statusa. Dakle, imamo već Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola koji u članku 65. jasno propisuje jamstvo zabrane nepovoljnijeg postupanja prema životnim partnerima glede obaveze, prava i usluga koje se odnose na sustav socijalne skrbi od onog koje je pruženo bračnim zajednicama. Dakle, Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci i rješenju koje je donio 29.1.2020. izražava stajalište da ograničenja koja se odnose na proceduralni aspekt i vrijede samo za jednu skupinu determiniranu isključivo zapravo oblikom obiteljske zajednice u kojoj živi predstavlja čistu diskriminaciju. Isto tako, Ustavni sud jasno ističe da a priori isključivanjem pristupa određene društvene skupine usluzi udomiteljstva, tj. njihovim prešućivanjem i to bez objektivnih i argumentiranih razloga, da se zapravo umanjuje potencijal udomiteljstva kao javne usluge s obzirom na to da je tako direktno sužen krug osoba koje bi mogle zadovoljiti potrebe njenih korisnika i to sve u situaciji u kojoj čitavi dan se spominje kako nemamo dovoljno zainteresiranih udomitelja. Dodatno, Ustavni sud ustvrdio da se prešućivanjem te skupine proizvode generalni, diskriminatorni učinci prema istospolnim parovima, a znamo da diskriminacije prema toj skupini ne manjka. Odbijanje predlagatelja da životno partnerstvo uvrsti u zakon pod izgovorom da je odlukom Ustavnog suda to već omogućeno to odbijanje zapravo predstavlja izbjegavanje obaveze predlagatelja i zakonodavca da prati i usuglašava normativni okvir sa odlukama Ustavnog suda RH, sa drugim zakonima, dakle prije svega Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o dakle životnom partnerstvu osoba istog spola. Dakle, ne usklađuje se niti sa međunarodnim konvencijama, niti sa sudskom praksom i ono što je najvažnije ne usklađuje se sa životom jer ono nas žive istospolni parovi koji su udomili djecu. Drugo, nastavno, držimo također da je nužno da se izbriše i Članak 5. koji zapravo izrijekom omogućava da udomitelji budu osobe kojima je bila izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, a od čijeg je izricanja prošlo više od 3 godine i to neovisno o tome za što je izrečena ta mjera, za koju težinu djela, niti o tome koliko je ta mjera koja je izrečena traje. Dakle, doveli smo se do apsurdne situacije gdje je moguće da se za udomitelja kvalificira osoba kojoj je izrečena mjera lišavanja roditeljske skrbi i gdje osoba koja nema pravo na roditeljsku skrb se može prijaviti kao potencijalni udomitelj. Na to je između ostalog upozorila i pravobraniteljica za djecu, vidjeli smo i nju se iz ignoriralo. Dakle, smatramo da taj Članak 5. se mora maknuti, mjera koja je izrečena za zaštitu prava i dobrobiti djeteta mora i dalje predstavljati zapreku potencijalnom pristupu udomiteljstvu osim kada se udomiteljstvom osim iznimno kada bi se udomiteljstvom dakle mogle eventualno baviti osobe kojima je izrečena mjera, ali ne zbog okolnosti samih tih osoba odnosno kod kojih mjera nije imala za cilj nekakvu promjenu ponašanja

Osim toga držimo još također da je važno i potrebno i u ovom prijedlogu zakona zakonski prepoznati i djecu s 4 stupnjem invaliditeta, pričam o Članku 6. I da također u tom istom članku omogućiti da ukoliko braća i sestre oboje imaju teži invaliditet da ne budu razdvojeni u udomiteljskoj obitelji. Hvala potpredsjedniče. Poštovana zastupnice, evo želio bih vas pitati, rekli ste netko je diskriminiran, apsurd i čiji je interes. Pa evo želim vas pitati ne samo zbog sebe nego zbog svih gledatelja, a otkud i dolazim iz Sesveta, zbog svih majki kojima se Grad Zagreb i vaš gradonačelnik uzeli su prava, uveli su ih ne u socijalnu skrb nego u siromaštvo koji je opasno uništavanje obitelji, to su obitelji koje se pitamo tko je diskriminiran, čiji je interes i da li je to hrvatski apsurd? Baš vam hvala na ovom pitanju, stvarno sjajno postavljeno pitanje. Odgovorit ću vam protupitanjem.

Dobro, ja, prije nego što dajem povredu, vi možete otići jer sa povredom Poslovnika nemate nikakve veze nego ja imam veze, možete otići da [[Upadica: Hvala vama poštovana…]] čekajte, čekajte, ja shvaćam da ovaj da se ovaj pitanje ne može protupitanjem, odgovoriti protupitanjem zato što vi nemate pravo odgovoriti pa onda morate dati povredu Poslovnika, ali ovaj ja vam samo kažem da ne morate dati povredu Poslovnika to se sam po sebi razumije jer ako vi dajete povredu Poslovnika po tome ja ću vam morati dati opomenu. Hvala vam poštovana zastupnice, sigurno samo ste jednu stvar zaboravili, vi ste preuzeli vlast jer smatrate da možete. Sa vašim možete uništavate obitelj, a raspravljate o socijalnoj skrbi u najosjetljivijem trenutku i populaciji.

Ja ne znam tko, neću se uplitati oko uništavanja obitelji ali nemojte mene uništavati sa povredama Poslovnika. Izvolite gospođa Kekin, povreda Poslovnika … [[Upadica: Ne razumije se.]] hvala lijepa. Molim, nije replika bila povreda Poslovnika, opomena, opomena naravno. Naravno da je opomena.

Poštovane kolegice, poštovani kolege, kao što smo već imali prilike ovdje za čuti i razgovarati o povećanim naknadama smatramo da one nisu dovoljne i da ne možemo govoriti o socijalnim naknadama kao smanjenju rizika od siromaštva. Dakle, to su već ljudi koji se nalaze u siromaštvu. Povećat će se iznos zajamčene minimalne naknade kao što smo već čuli, a smanjuje se iznos prava na troškove za stanovanja. Doduše propisuje se obveza od 30% financiranja lokalne samouprave. No, kad se sve to zbroji dođemo manje-više do istih iznosa. Primjerice, radno nesposobni samac ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u mjesečnom iznosu od 920 kuna i naknadu za troškove stanovanja prema sadašnjem zakonu 460 kuna, što zajedno čini iznos od 1.380 kuna. Po novom zakonu takav korisnik će imati pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu 1.040 kuna, a naknadu za troškove stanovanja 320 kuna, što zajedno čini 1.360, dakle nekakve značajne razlike još i smanjenje u ovom slučaju je vidljivo. Pohvalno je što ste povećali iznos i za članove kućanstva, međutim samačko kućanstvo je u većem riziku od siromaštva nego kućanstvo sa više članova. Tako da smatramo da je potrebno povećati zajamčenu minimalnu naknadu za radno nesposobnog samca na minimalno 150% osnovice. U tom smjeru ćemo i uputit amandman. U troškove stanovanja ste unijeli i troškove ogrjeva koji su se dosada financirali putem regionalnih samouprava i to iz decentraliziranih sredstava, a sada te troškove podmiruje lokalna samouprava, tako da to treba jasno i pojasniti. Jednokratne naknade u sustavu oduvijek služe zapravo za podmirivanje svakodnevnih troškova i one dugo ne ispunjavaju svoju svrhu onako kako su napisane u zakonu. Odredbe zakona su što se tiče jednokratnih naknada prešture i ostavljaju veliki prostor za diskrecijsku ocjenu. Naš prijedlog je da se za jednokratnu naknadu bi se trebao donijeti pravilnik koji će detaljno specificirati uvjete i iznose kako bi se jednokratne naknadne isplaćivale namjenski i sa svrhom, a ne zapravo supstituiranje onih minimalnih naknada zajamčene minimalne naknade. Smatramo da osim ukidanja cenzusa za doplatak za pomoć i njegu je potrebno isto i povećati i to za iznose 150% osnovice za doplatak za pomoć i njegu za puni iznos i na 100% osnovice za smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu jer smatramo životni troškovi kao i zadovoljavanje svakodnevnih životnih troškova i potreba osoba s invaliditetom su porasli. Korisnici doplatka za pomoć i njegu, a pogotovo treći stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti su osobe čije zdravstveno stanje zahtjeva dodatna financijska sredstva i smatramo opravdanim povisiti naknadu kao i što se povećala naknada za osobnu invalidninu. Na taj način ćemo osigurati veće naknade svim osobama s invaliditetom i nećemo dovesti u položaj određene osobe s invaliditetom odnosno u nepovoljniji položaj. Nadalje, koliko je sustav neusklađen sa individualnim potrebama zapravo pokazuje i kod odredbi prava na pomoć i u kući. Članak propisuje da se usluga pomoć u kući može iznimno odobriti i korisniku doplatka za pomoć i njegu. Koristi se riječ iznimno, a ne određuje se koje su to iznimke kada se pravo može priznati i korisniku doplatka. Dojam je da se tom korisniku ne pristupa individualno nego je stvar neraspoloživosti i resursa unutar sustava. Kao i kod jednokratnih naknada isplaćuju se onoliko koliko ima sredstava, a ne koliko je zapravo potreba građana. Dakle, potrebno je sve skupa dobro specificirati i detaljno razraditi. Dodatno želim upozoriti ili pitati o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Upozoravali smo da naknada neće imat svoje korisnike, vidimo da umjesto planiranih 19.700 osoba svega 5.658 osoba koristi tu naknadu, a sada će je bit potrebno i uskladiti sa zajamčenom minimalnom naknadom i povisit ju vjerojatno. Ono što u raspravi cjelokupnoj današnjeg dana nedostaje, što se izgubilo u fokusu javnosti, nažalost i pokazatelj da je to rasprava o uslugama, da ljudima još uvijek nismo u 30.g. osigurali egzistencijalne uvjete, a do fokusa javnosti o uslugama bojim se da ćemo se načekati.

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo govorili ste o svim ovim uslugama i naknadama koje pokriva socijalna skrb i onda ste spomenuli nacionalnu naknadu. Ja sam baš naišla prije par dana na jedan članak iz susjedne županije gdje je evo u Varaždinskoj županiji samo 190 korisnika nacionalne naknade, što nije ono uski krug ovih naknada što ide u okvir socijale i vi ste evo i spomenuli plan je za 2021. 19.700 osoba, za 2022.g. naišla sam na podatak da je plan bio 21.840 osoba, ali trenutno prima 5.696 korisnika. Upozorili ste i sami da se već govorilo o tome da neće zaživjeti u punom opsegu.

Pa evo od početka smo govorili zapravo da ta mjera odnosno ta naknada neće imati svoje korisnike jer je uvjet da osoba nema pravo na mirovinu, a takvi, takvi korisnici već primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Njima je povoljnija zajamčena minimalna naknada koja povezuje i niz drugih prava poput troškova stanovanja nego isključivo ta naknada za starije osobe. Tako da ovaj bilo je očekivano da naknada neće imat svoje korisnike, pa i u prošloj godini se je potrošilo svega 34% planiranih sredstava, znači i smanjio se je bio proračun za 88 milijuna kuna. Tako da evo, a o tome ako se planiralo do podataka se moglo doći koji su to korisnici potencionalni, očito da se nije dobro izanaliziralo stanje, tako da evo ukoliko možemo vjerovati i sadašnjim ovim svim mjerama da će polučit rezultatima. Poštovani, dakle vidljivo je da se za socijalne usluge predviđa zapravo premali broj stručnih djelatnika u centrima za socijalnu skrb. To se je iznijelo, dakle veći je broj korisnika na jednog čovjeka koji bi to mogao stručno odraditi. Drugo je da je usluga psihosocijalnog savjetovanja prema ovom zakonu se temelji na terapijskom odnosu. Da li je prema vama terapija savjetovanje i tko bi to trebao odraditi? Da li stručnjak iz nekog područja zdravstva ili netko iz područja socijalne skrbi? Kako to komentirate? I da li je to dakle ili savjetovanje ili terapija? Zahvaljujem, pa evo termini zaista su neusklađeni i u zakonu nešto se uskladilo od prvog do drugog čitanja što se tiče termina i uopće prava i korisnika. Dosta imamo dojam da se preklapaju određene mjere primjerice sa obiteljsko pravnim mjerama koje pokrivaju, pokriva Obiteljski zakon. Tako da tu su određena prava koja po meni nisu primjenjiva, a pogotovo što ste spomenuli neće imati tko ih provoditi. Primjerice socijalno partnerstvo to je propisano zakonom, nema tko provoditi trenutno ovaj taj, to pravo kao ili primjerice pravo obavljanje psihosocijalni tretman protiv znači odnosno prevencije nasilničkog ponašanja, trenutno se ne zna tko bi to trebao provoditi i kakvu edukaciju bi trebao imati. Kolegice ja mislim da ste vi sada iz ove pojedinačne rasprave založili se za još jaču centralizaciju nego što kritizirate da je predviđeno zakonom. Kažete da korisnici doplatka za njegu i pomoć mogu iznimno koristiti pomoć u kući i kažete da pravilnik o, da bi trebalo jednokratne naknade odrediti pravilnikom sve dobro specijalizirati i detaljno razraditi. Pa socijalni radnici su ponosni kad imaju mogućnost diskrecione ocjene i to je onaj pravi stručni rad. Razlika između nacionalne mirovine i zajamčene minimalne naknade je u tome što nacionalnu mirovinu mogu dobiti oni građani koji ne mogu ostvariti zajamčenu zato što je to pravo koje ima najstrože uvjete i kriterije da bi dobili i dohodovni i imovinski cenzus. Zahvaljujem, ali ipak imate kako onda se objašnjava taj dosta manji broj korisnika nacionalne naknade nego što je očekivano. Znači očito da ljudima, ne da je očito nego to su analize pokazale da im je bolje ostati pri sustavu zajamčene minimalne naknade i primati takav oblik naknade nego primati … [[Upadica: Ne razumije se.]] može, dakle znači ne može dobiti ukoliko, nacionalnu naknadu ukoliko prima zajamčenu minimalnu naknadu, ali ukoliko ne prima onda može. Znači mora se odreći zajamčene minimalne naknade da bi imala osoba znači tu nacionalnu naknadu. Ovo što ste rekli za jednokratne naknade, jednokratna naknada, svrha jednokratne naknade bi trebalo zadovoljiti specifičnu potrebu ona sad svakodnevno u centrima za socijalnu skrb koristi za dodatnu podmirenje svih onih troškova što zajamčena minimalna naknada ne može podmiriti.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege kao što sam i najavio u svojoj pojedinačnoj raspravi obrazložit ću tri amandmana koja dajem na ovaj zakon i osnovna motivacija ova tri amandmana na Članak 306., 307. i 310. je demotivacija odnosno odvraćanje potencijalnih bavitelja uslugama iz socijalne skrbi da upuštaju u nešto što su nezakonite odnosno ilegalne radnje ili nezakonite, nezakonite radnje. Dakle, u Članku 306. želimo da se kazni novčanom kaznom većom od one koja je zapriječena, dakle ne kako je predloženo 100 do 150 tisuća nego od 100 do 200 tisuća pravna osoba, zatim fizička osoba koja pruža socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost u stavku 3., ova prva je bila u stavku 1. i prekršajno odgovorna pravna osoba osnivač u stavku 4. da se kazne sa od 100 do 200 tisuća kuna zbog taksativno navedenih nepravilnosti i nezakonitosti ako pruža usluge za koje nema izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, nastavi s pružanjem socijalnih usluga nakon donošenja odluke o prestanku pružanja socijalnih usluga suprotno Članku 238. stavku itd., nastavi s pružanjem usluga nakon izvršnosti rješenja inspektora o zabrani rada, pruža usluge smještaja većem broju korisnika od broja utvrđenim izvršnim rješenjem. Dakle, tu predlažemo povećanje kazne. U Članku 307. predlažem da se nekretninski biznis puno jače sankcionira dakle njega vezujem uz sklapanje ugovora o dosmrtnom i doživotnom osiguranju i postoji ograničenje na sklapanje 3 takva ugovora. Dakle, ukoliko netko pređe taj dozvoljeni broj od 3 ovaj 3 sklopljena ugovora tražim isto odnosno predlažem da isto kazni sa kaznom od 100 do 200 tisuća kuna umjesto sadašnjih predloženih 30 do 50 tisuća kuna. Dakle, ovdje je stvarno odvraćanje nekretninskog od nekretninskog biznisa od nečega što je nepoželjno i toliko zla donijelo hrvatskom društvu pogotovo sklapanjem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju one su što se mene tiče na crnoj listi. Zatim u članku 110. bile su po mom mišljenju pretjerano visoke određene kazne. Radi se o kaznama za administriranje institucijama, ustanovama, udrugama, domovima i svima onima koji se bave uslugama socijalne skrbi. Bile su predviđene kazne od 20 do 50 000 kuna.

Zašto?

Hvala lijepa. Idemo na replike. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče neću se osvrtati na sadržaj vaših amandmana. Moram ih pročitati da bi to mogla. Ovako mi se učinilo da ima neke logike. Ono što ste spomenuli su nadzori, inspekcije. Jel' vi smatrate da u sustavu socijalne skrbi ovakvu količinu problema koja se pokazala sa ovim tragičnim događajima i svime što se dešavalo u zadnje vrijeme ima veze i to da je možda ovo inspekcijski nadzor, kontrola i briga o sustavu bila neadekvatna i nedovoljna? Hvala potpredsjedniče. Ja nikada ne gledam da je pitanje funkcioniranja inspekcijskog nadzora jednosmjerna ulica. Dakle, a nije ni zadaća inspekcijskog nadzora da bude taj koji će ognjem i mačem raditi po djelatnosti. Ja se sjećam jednog nalaza Međunarodne organizacije rada o našim inspekcijama, gdje je bila temeljna zamjerka da se bave premalo sa preventivom. Međutim, ovdje imamo nešto drugo. Ako mi nemamo zakone koji sankcioniraju u drugom, trećem pokušaju na kvalitetni način onda smo u problemu, onda ti ljudi u nadzoru koliko god radili kvalitetno nadzor ako ga ne puste u objekat ili ako ne poštuju njegovo, dakle njegov nalaz i korekcije ponašanja onda imamo problem. Gospođa Vesna Bedeković. Poštovani kolega, otvorili ste dvije bitne teme. Prva tema je nekretninski biznis kao siva zona na temelju ostvarenih ugovora o doživotnom udržavanju. Možemo samo konstatirati da zaista na temelju ovakvih zakonskih odredbi u Hrvatskoj je doista nekretninski biznis ostvaren ovako prešao u sivu zonu i pretvorio se u nešto što nije dobro. Druga stvar kazne, odnosno inspekcijski nadzori i povećanje kazni za nepravilnosti i nezakonitosti osobito za obavljanje ilegalne djelatnosti u našim domovima osobito obiteljskim domovima. Naime, inspekcijski nalazi su u najvećem broju slučajeva do sada provedeni pokazali najveći broj slučajeva ilegalnog obavljanja djelatnosti [[Upadica Radin: Hvala.]] Na kraju krajeva slučaj Andraševec se i dogodio zbog toga što su korisnici bili smješteni u ilegalnom objektu, neprijavljenom.

To ste mogli riješiti sa jednim ili dva prekobrojna korisnika doma i zbog toga predlažem veće kazne da na neki način demotiviramo potencijalne kršitelje zakona, odnosno oni koji žele pod svaku cijenu u ovome zaraditi jer ovo je težak posao sa malom zaradom na duge staze i na duge godine. Što se tiče nekretninskog biznisa ja intenzivno u skladu sa svojim dogovorima sa Vladom Republike Hrvatske o podršci Vladi pregovaram sa Ministarstvom pravosuđa i konačni cilj je da se ugovori o dosmrtnom uzdržavanju kao oni koji su donijeli velike štete i sramote našem društvu zabrane. Gospođa Nadica Dreven Budinski. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Mene isto interesira taj nekretninski biznis, ali vidimo da u Zakonu o socijalnoj skrbi su brisane odredbe koje se odnose na obiteljski dom, a već u osnovanim obiteljskim domovima nastavljaju pružati socijalne usluge kao obiteljski domovi i nakon stupanja na snagu zakona najkasnije do 31. prosinca 2026. Nakon toga obiteljski domovi će moći nastaviti raditi kao primjerice obrt, društvo sa ograničenom odgovornosti i ustanove. Pa bih vas, vaše mišljenje da li je to na neki način možda jedan od početaka tog kraja nekretninskog biznisa u našoj državi. Što se tiče obiteljskog doma, ja mislim optimista sam da će i naziv ostati obiteljskog doma, ali da će očekivanja od tog naziva biti manja nego što su bile, da ćemo si razjasnite neke pojmove, ali ako i ne bude bitniji je sadržaj od same forme. Ako se to sutra zvao mali dom ili ne znam lokalni dom ili nešto drugo, nije bitno, bitno je da domovi do 20 korisnika i nešto više od 20 korisnika postoje, da se to mora razraditi, dakle svi tehnički uvjeti pravilnikom kao što su se i do sada uređivali, ti tehnički uvjeti, a ne bojim se da će se više kao što je to bio slučaj u prvom čitanju morati svi pretvoriti u ustanove. A o nekretninskom biznisu sam rekao i o tome će uskoro biti još riječi. I na kraju Zahvaljujem. Vi ste najpozvaniji da nam komentirate činjenicu da na veliku temu o organizaciji i financiranja skrbi o starijim osobama novi zakon ne daje nikakav odgovor nego se ovaj socijalni rizik svakako prepušta i dalje sreći pukom slučaju. Smatram da ova važna tema je nažalost opet izostala i mislim da svi skupa smo kao društvo svjesni toga da starimo i da nam demografske prilike ne idu u prilog. Kako vi to komentirate? Dakle, skrb o starijim osobama je kompleksna tema zbog prvi puta malo staža, malo uplaćenih doprinosa, malo primitaka kroz mirovinski sustav na koji bi se trebao nadograđivati socijalni sustav i nešto organiziranije društvo i isto tako učešće lokalne zajednice puno više nego što je to sada. Dakle, nije socijalna politika u jedinicama lokalne samouprave dijeliti oni koji to mogu dijeliti božićnice i uskrsnice i onima kojima treba i kojima ne treba i kupovati glasove nego baviti se isto tako socijalnom politikom. Ja o tome mogu kompetentno govoriti jer sam među prvima, dakle moj zakon je bio 2005.g. ovdje u saboru o dodjeli jednokratne pomoći o božićnicama umirovljenicima pa su ga svi kopirali. Dakle, nedovoljno se bavimo brigom o starijim i nemoćnima s obzirom da kao društvo starimo.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Sudeći po uvodnim riječima ministra kada je rekao da će ovaj paket zakona rezultirati transparentnijim, učinkovitijim i profesionalnijim sustavom socijalne skrbi, zaključuje se da u ministarstvu nisu zadovoljni trenutnim stanjem transparentnosti, učinkovitosti i nivoom profesionalnom pristupa u sustavu socijalne skrbi. Znači odlučilo se reformirati i promijeniti, prodrmati sustav koji nije funkcionirao kako se očekivalo i željelo. Mogu vas samo zamoliti da završim ako nije problem, hvala vam [[Upadica Radin: Hvala vam što ste odradili moj posao.]] Mirovine su se mogle i trebale propisati i provesti na način koji ne bi naišao suprotstavljanje struke, nezadovoljstva komora i ostalih dionika posebice zato što se za dosadašnje tzv. reforme u području socijalne skrbi i tzv. unapređenja sustava socijalne skrbi potrošilo jako puno novaca. Kad kažem jako puno novaca u ovom slučaju to znači da se potrošilo više milijardi kuna i to nažalost kao što vidimo bez zadovoljavajućih rezultata. Studija koja je plaćena nekoliko desetaka milijuna kuna sugerira gotovo sve suprotno od onoga što se sada predlaže u ovom setu zakona, što znači da se studiju i novac koji je plaće zapravo baca u smeće. Doduše postoji nešto što se može pohvaliti i što se od 2012.g. znači iz vremena vlade Zorana Milanovića kontinuirano već devet godina redovito usklađuje sa zakonskom regulativom u sustavu socijalne skrbi, a to je informacijski sustav koji je plaćen iz onih ranije spomenutih milijardi kuna. I sada kad ste potrošili milijarde na promašene koncepte umjesto da ste pred nas došli sa setom zakona koji bi između ostaloga uzrokovali i dogradnju IT sustava udijelu koji bi zaposlenike centara prisilio na povećanje transparentnosti, učinkovitosti i profesionalnog pristupa, koji bi omogućio sustavne analize rada svih zaposlenih, koji bi omogućio pojedinačnu analizu svakog rješenja koje se generira u sustavu, koji bi omogućio trenutno reagiranje na svaku odluku, na svako rješenje koje nije u skladu sa ciljevima rada sustava socijalne skrbi, koji bi prisilio djelatnike na jedinstveni pristup vi ste se odlučili na demontiranje sustava socijalne skrbi i u onom dijelu u kojem funkcionira. A sustav socijalne skrbi funkcionira jer je distribuiran, jer radi na nivou jedinica lokalnih samouprava i jer se u tim lokalnim centrima poznaju i poštuju uvjeti života i potrebe u tim jedinicama lokalne samouprave. Greške koje su se dešavale i koje se dešavaju, dešavat će se i nadalje i u centraliziranom sustavu ukoliko neće biti omogućene i provođenje redovite kontrole i ukoliko se ne uvedu horizontalni i vertikalni sustavi odobravanja rješenja i to digitalnim putem zbog veće ažurnosti, a u konačnici i zbog transparentnosti i učinkovitosti. Za to definitivno nije potrebna centralizacija. Da bih objasnio koliki je rizik uvođenja ovakvog sustava socijalne skrbi i centralizacije, spomenut ću samo da je 2012.g. kad se uvodio IT sustav u sustav bilo prijavljeno oko 300.000 korisnika prava i subjekata mjera. Danas ih ima prijavljeno oko 860.000 osoba od čega oko 740.000 korisnika prava i subjekata mjera o kojima odlučuje centar. Uz to ću podsjetiti da trenutni informacijski sustav u centrima socijalne skrbi ima nekoliko područja koja nisu informatizirana, a od kojih su dva područja izuzetno važna. Jedno područje koje je posebno osjetljivo je posvojiteljstvo koje se uopće nije dotaklo u informatizaciji, a drugo je područje vezano za novčane naknade, a odnosi se na komunikaciju sa jedinicama lokalne i područne samouprave sa ciljem da se na jednom mjestu vide sve naknade koje pojedina osoba ili u biti prima. To se zakonom ne rješava i opet će biti nepravilnosti. Ono što me još više interesira je kako će biti osigurano ujednačeno postupanje na primjer u Hrvatskoj Kostajnici koja raspolaže sa manje od 10 milijuna kuna i u Zagrebu.

Evo zahvaljujem poštovani kolega. Baš sam vas htjela pitati o ovome što ste zadnje spomenuli, a to je ujednačavanje standarda i usluga koje će se navodno ovom centralizacijom i osnivanjem zavoda za socijalnu skrb. Dakle, osnivanje tog zavoda i ovaj način centralizacije pravda se ujednačavanjem standarda i svih usluga na području cijele Hrvatske.

Mislim da će problemi biti daleko veći nego što se to zapravo očekuje. S obzirom da se nije obavila prava priprema, nisu se pravile analize koje bi bile potrebne za uvođenje ovakvog zakona da bi se moglo vidjeti što se zapravo nakon toga dešava i što bi se moglo dešavati. Da se možda provela informatizacija toga svega skupa u skladu sa ovim direktivama koje nam dolaze iz Europe u vezi digitalizacije i mislim da bismo onda mogli malo lakše disati. Ovako kad trebate vi u jednom zavodu odlučivati o pravima 740 000 ljudi, odnosno subjekata to sigurno nije lako i tu će biti sigurno problema. Osim toga, tu se i postavlja pitanje odgovornosti tko će biti odgovoran za promašaj da li onaj referent u lokalu ili ona osoba koja je dala svoj zadnji potpis. Dajem vam retroaktivno pravo na odgovor. Kolega Pavić ja ću se sjetiti možda i malo dalje nego neki kolege ovdje kada su govorili jako puno o tome kada je jedna Vlada predvođena strankom koje smo nekad i vi i ja bili članovi govorila o centralizaciji nekih stvari, a da bi se izbjeglo lokalni šerifi. Sada govorimo o centralizaciji usluga koje bi trebale biti duboko decentralizirane barem kao što ste sami rekli decentralizirane u ovom slučaju kada nam je informatizacija istih službi na vrlo, vrlo niskoj razini. E sada vam moje kolegice i kolege govore da je centralizacija nešto sjajno i da će Zagreb super odlučivati o vašoj Krapini, o mom Osijeku, o Ogulinu o ne znam Imotskom gdje su vam, a govorimo o socijalnim slučajevima i obiteljima koje trebaju socijalnu pomoć, gdje je svaki slučaj vrlo, vrlo poseban. Ono što smo već nekoliko puta rekli, očito se mijenjaju stavovi i razmišljanja s obzirom na to da li smo u poziciji ili opoziciji s time da ću podsjetiti da ono što smo mi predlagali da se centralizira, odnosno naša stranka bivša je daleko različita od ovoga što se danas nudi. Lokalni šerifi definitivno bilo bi dobro da se toga riješimo i da toga nema, ali sad ćemo imati jednog velikog šerifa. Kako ćemo to rješavati? Ali gledajte ako krenemo u centralizaciju bez da se za to pripremimo kvalitetno, dobro a imamo neko vrijeme za pripremu, to je ono što sam već upozoravao ranije da bi bilo dobro i kvalitetno da se kad se zakon donosi da se ostavi dugi rok za pripremu, onda bi to bilo puno lakše i puno kvalitetnije. Nemate više replika. Sada je na redu gospođa Renata Sabljar Dračevac i još jednom kažem da maske se moraju nositi preko nosa. Izvolite.

Iznosila 18,3% odnosno 23,3% osoba je bilo u riziku od siromaštva od socijalne isključenosti. Rizik od siromaštva posebno je visok za djecu, osobito osobe starije životne dobi i osobe sa invaliditetom. Dakle, preko 600 000 naših sugrađana korisnika je naknade socijalne skrbi. Njima je ovaj sustav zbilja potreban i još jednom naglašavam kako ova ozbiljna reorganizacija ne pomaže već odmaže. Naravno ja bih voljela da griješim i da ispadne da pomaže, da sam skroz fulala. Sustav će se baviti sam sobom u dužem vremenskom periodu i pitamo se koliko će korisnika dobiti adekvatnu pomoć. Sustav se mora odmaknuti od pružanja socijalne pomoći i postati podrška pojedincima i obiteljima kojima je to potrebno kako bi mogli samostalno kvalitetno funkcionirati. To će tek biti u skladu sa razvojnom strategijom RH. Znamo za puno ustanova slučajeva, dešavalo se svašta u praksi i pitanje je da li kvalitetnim nadzorom tih ustanova možemo izbjegnuti sve ono što se dešavalo. Također imamo i osobe koje ukazuju na nepravilnosti u sustavu. Njim se treba stimulirati i poticati jer kad znamo koje su greške možemo ih i ispravljati. Pravilnik o minimalnim uvjetima trebao je ići paralelno sa zakonom kako bi nama bilo jasno što se želi postići u poboljšanju kvalitete pružanja usluga. Znači voljeli bi znati kakvi su standardi odnosno recimo za neku ustanovu, broj korisnika, popis stručnih poslova i naravno broj djelatnika. Priča se da su sad standardi recimo jedan kinezioterapeut na 200 korisnika. Naravno nas jako zanima kakav je taj sustav usluga i u ovoj reformi bi nam bilo važno znati da li će dignuti kvalitete tih usluga i kako će to izgledat. Dakle, kako će se transformirati sustav i koje usluge će pružatelj pružiti svojim korisnicima. Važan je i popis stručnih radnika odnosno poslova koji je u njihovom djelokrugu rada. Tu imamo isto različito u različitim ustanovama. Kvaliteta funkcioniranja ustanova je različita i definitivno se treba ujednačiti, decentralizacija tome neće pomoći. Također bi napomenula da nisu prihvaćene primjedbe brojnih zastupnika i klubova zastupnika, a vezane uz uključenje životnih partnera u definiciju udomiteljske obitelji odnosno da im se omogući obavljanje udomiteljstva, a vezano uz odluku Ustavnog suda RH. Iskoristit ću samo za kraj da još jednom napomenem kakav nam se otvara novi problem sa komorama. Dakle, ovim presedanom prevelikog upliva ministarstva na komore moguće je da će i ostali ministri odlučiti se za ovakvu hiperkontrolu svih ostalih komora. Ovo pokreće jedan splet mehanizama koje u budućnosti može stvoriti zaista problem u funkcioniranju i ja se nadam da ste to uspjeli, obećali ste nam na Odboru za zdravstvo da ćete se konzultirati i da ćete nastojat to izmijeniti i stvarno ćemo se radovati ako se to ovaj dogodilo u međuvremenu.

Kolegice Sabljar Dračevac, kad govorimo o dostupnosti i kvaliteti usluga socijalne skrbi, evo ja vam postavljam jedno retoričko pitanje. U Belom Manastiru vam je centar za socijalnu skrb na katu, nema pristupa za osobe sa invaliditetom, znači fizički te osobe ne mogu doći u centar ako ih doslovno netko ne donese. E sad vi meni recite, sa ovim divnim i krasnim zakonima, sa svim ovim pravilima koje ćemo staviti na papir, sa svom ovom centralizacijom koju ćemo učiniti, hoće li osoba iz Jagodnjaka primjerice ili iz Kotline ili iz Udvara odnosno sa hrvatske strane recimo Bilja biti bliže toj usluzi time ili ne? Kolega, pa da dobro ste to ovaj plastično opisali kakav mi problem imamo sa dostupnosti naših ovaj ustanova osobama koje imaju teškoće, ne samo onima koje koriste dakle invalidska kolica nego i bilo kakve druge teškoće kretanja, nije to jednostavno, vrlo često su nepristupačne.

U prvom čitanju u pojedinačnoj raspravi govorila sam o vlastitom iskustvu moje obitelji odnosno mojih roditelja u tradicionalnom udomiteljstvu djece, neću ići u detalje samo ću reći vrlo dragocjeno iskustvo, od 1999. do 2008.g. 15-ero djece od čega je jedno dijete bilo 8.g. U prvom redu je na pomolu bio zapravo altruizam mojih roditelja, pogotovo u to vrijeme se nije moglo govoriti o nekakvim velikim naknadama. Broj udomiteljskih obitelji za djecu smanjuje se nažalost godinama unatoč skupim kampanjama za promociju i težnjama procesu deintitucionalizacije koji podrazumijeva postupno gašenje domova za djecu i prebacivanje cjelokupne skrbi za djecu na smještaj obiteljskog tipa. Po podacima ministarstva danas se o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi brine 1.320 obitelji. To je oko 150 manje nego 2015.g., od toga čak trećinu znači 439 čine srodničke udomiteljske obitelji odnosno one koje silom prilike skrbe o djetetu nekoga iz vlastite obitelji i neće se više baviti udomiteljstvom. Problem je i što se značajno povećala dobna granica udomitelja, po podacima Foruma za kvalitetno udomiteljstvo koje okuplja 14 udruga u samo tri godine došlo je do porasta prosječne dobi udomitelja s 55 na 60 godina što je problematično jer udomitelju s navršenih 65 godina prestaje pravo na udomljavanje djece. Starije udomiteljske obitelji odlaze iz sustava, a mladih nema, pa onda iz foruma zapravo zaključuju da umiteljstvo u Hrvatskoj umire ako se nešto ne pokrene. Udomiteljske obitelji koje skrbe o djeci od početka sljedeće godine će primati više naknade od postojećih, no podizanje svote novaca bez drugih kvalitetnih rješenja, bez kvalitetne medijske kampanje, bez informiranja i motivacije potencijalnih udomitelja itd., nije jamstvo da će se sustav udomiteljstva poboljšati. Potrebno je izdašnije medijsko predstavljanje udomoteljstva, radionice, objave, pozivi, ljude treba educirati i predstaviti im što je standardno udomiteljstvo, tradicionalno, udomiteljska obitelj, specijalizirano udomiteljstvo za djecu. Ljude treba usmjeriti i planirati potrebe i mrežu udomitelja za svaku regiju. Premalo je udomitelja i kod nas u Međimurju ima 25 udomiteljske obitelji za djecu, 68 za odrasle, potrebno je još 16 prema potrebama iz 2020.g. Potrebno je hitno pojednostaviti i maksimalno ubrzati postupke udomljavanja i posvajanja, a kao preduvjet za to provesti obuku djelatnika centara i nadležnih sudova. U zakone i postupke vezane za djecu treba unijeti stroga vremenska ograničenja da djeca ne bi godinama odrastala u domovima ili još gore u nasilnim obiteljima. To poručuje struka u prvom redu. Pa onda svjedočimo vapajima iz Doma iz Nazorove, evo izvadila sam si baš te članke nedavno, kažu krcati smo, broj hitnih izdvajanja djece iz rizičnih obitelji posljednjih se mjeseci osobito nakon tragičnog slučaja u Novoj Gradiški, pa onaj slučaj što je bio u Pagu, pa Nikol koja je preminula sve se to intenziviralo, a udomitelja jednostavno nema dovoljno. Zbog toga je kažu u domu pritisak na domove za djecu strašno porastao, a njihovi kapaciteti već su neko vrijeme popunjeni, pa je tako i u Domu u Nazorovoj da eto moraju eto moraju nažalost odbijati i neka hitna izdvajanja i pokušati da se smjesti u dom. Također u Domu u Nazorovoj navode da je u prošloj godini bilo 20-ak posvojenja, čak je bilo godina kad su imali samo jedno posvojenje. Nije toliko problem sami zakoni koliko njihova provedba odnosno pravodobno postupanje. Sudovi kasne, negdje postupci kraju i po nekoliko godina. Koliko god oni imaju kvalitetno i stručno osoblje koje daje sve od sebe za tu dječicu nažalost ako izostane smještaj u udomiteljsku obitelj, tu toplinu i ljubav koju pruža obitelj zapravo ništa ne može nadomjestiti. Također možemo vidjeti naslove u Hrvatskoj smo čak šest godina čekali na posvojenje djeteta, pa imate naslov alarmantno stanje u domovima, tri puta manje posvojenje djece, godišnje iz Nazorove desetak djece iz … dvoje u cijeloj zemlji tek stotinjak mališana. 31.12.2019. 419 djece bilo s ispunjenim pretpostavkama za posvojenje, a 4.200 djece je trenutačno bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pa ako si onda postavimo za ciljeve da bude povećani broj udomitelja, da bude što više ravnomjernog udomiteljstva po regijama, da se poveća broj djece u udomiteljskim obiteljima onda barem nešto od ovoga [[Upadica Radin: Hvala.]] što smo naveli u sadašnjoj raspravi treba primijeniti. Poštovana kolegice Marić. Kako komentirate činjenicu da je još uvijek udomiteljima u Hrvatskoj nužan ili potreban potpis bioloških roditelja za bilo koju odluku vezano za njihovo dijete? Koliko suludo i dalje ta odredba stoji u situacijama u kojima primjerice udomljeno dijete preko noći nešto zaboli gdje je potreban hitan operacijski zahvat, a roditelj kao takav radi problem ili ukoliko se određenom biološkom roditelju ne sviđa da njegovo dijete ide u vrtić, udomitelj kao takav ukoliko nema naravno status posebnoga skrbnika ne smije dijete uputiti u vrtić.

Slažem se s ovim što ste naveli, a to je na tragu ovoga što sam govorila što zapravo i struka kaže da treba pojednostaviti i zapravo ubrzati postupke udomljavanja odnosno posvojenja i da vrlo često budu problem upravo ili zahtjevni biološki roditelji ili oni koji koriste da se ne znam, jedanput mjesečno jave dok je dijete smješteno u domu odnosno u obitelji udomiteljskoj i zapravo oni nikada ne gube status roditelja. Mislim ništa ne može zamijeniti svog biološkog roditelja ako je to kvalitetna obitelj, ali ako su problemi, ako je nasilje u obitelji naravno da takvo dijete kao što kažete koje je prioritet, koje nam je centar cijele ove priče i to mora biti njemu u interesu ako tako dijete pati. To ne želimo i zato bi upravo trebalo zakonskim izmjenama i primjenom zakona na terenu olakšati da se upravo ove prepreke koje i struka navodi, koje navodimo i ovdje u raspravi da se zapravo zaobiđu. Poštovana kolegice. Već smo nekoliko puta čuli ovdje da ovaj prijedlog Zakona o udomiteljstvu ne predviđa uvođenje životnih partnera i neformalnih životnih partnera u zakon u zakonu niti sada mi imamo priliku ovdje uopće amandmanima utjecati na to obzirom da nije predmet ovih izmjena. Međutim, ono što sam htjela naglasiti, zašto je bilo važno da u ovom Zakonu o udomiteljstvu naglasimo jer u replici kod prvog čitanja ministar je odgovorio pa već je to tako i na terenu kao ne treba to posebno u zakon, međutim, onda smo ostavljeni upravo na tom tumačenju centara, tumačenja lokalnih ljudi na terenu da je to bilo navedeno u zakonu bilo bi jasno rečeno tko ima mogućnost biti i udomitelj.

Znači 419 krajem 2019. godine, a možemo slobodno reći onda se oprostite na izrazu ali malo i izbrčkavamo jel ćemo ovom dati na posvojenje i udomljavanje itd. Dakle, jasno bi bilo da je ovaj ta stavka navedena u zakonu, nadam se da će amandmanima se to potkrijepiti, tražili smo to u prvom čitanju i sada, a izmotavanje i pričanje jel od strane ministarstva koje onda vidjeli smo kakvi su problemi bili sa onim parom muškaraca koji su zaista imali uvjete i koliko se dugo to sve otezalo pa evo nadam se da se onda takve će se uvažiti.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo moja rasprava će se većinom odnositi na Zakon o udomiteljstvu. O ovom zakonu odnosno o ovom setu zakona mogli bi raspravljati puno duže i puno više od 5 minuta jer tu zaista ima puno stvari koje treba popraviti, a nažalost to nam neće biti moguće isto kao što je i činjenica da iz dana u dan imamo sve više korisnika ovoga zakona, a to je nešto što ne bi trebali imati i isto jedna porazna činjenica za našu vladu, ali dobro o tom potom. Dakle, jučer smo mogli jako puno čuti o tome kako je naša vlada predana europskim vrijednostima, kako smo predani obrani ljudskih prava, kako slijedimo europske standarde, kako želimo bolju uniju, kako želimo bolju Hrvatsku, kako želimo bolji svijet. Ali ja vas kolegice i kolege pitam ako je to barem i deklaratorni stav vlade, zašto onda za naše građane ne želimo to isto? A problem je kolegice i kolege ako naši građani nisu tretirani na isti način. Nekima je to smješno možda, da … [[Upadica: Ne razumije se.]] pa ne bih rekao po reakcijama sa desne strane, ali dobro to govori više o vama nego o nama … [[Upadica: Ne razumije se.]] da i ta polemika uopće pa kolegice i kolege da vam nešto znači to bi bilo u ovom zakonu. Ne znači vam ništa, licemjerni ste. Govorite o ljudskim pravima, govorite o zaštiti građana s druge strane neke građane sustavno omalovažavate i sustavno ne priznajete, ali to govori o vama, ne o nama. Govorite puno o BiH kolegice i kolege o zaštiti hrvatskih građana u BiH, govorite o tome da bi trebali poštovani odluke Ustavnog suda BiH, a ne poštujete Ustavnog suda RH vi tu, vi tu koji nosite maske ispod nosa, da vi je ne poštujete. Da vam citiram možda ako ste zaboravili čitat. Ustavni sud naglašava kako je a priori isključivanjem odnosno prešućivanjem pristupa određene društvene skupine usluzi udomiteljstva i to bez objektivnih i argumentiranih razloga umanjen potencijal udomiteljstva kao javne usluge s obzirom na to da je sužen krug osoba koje bi mogle zadovoljiti potrebe njezinih korisnika itd., itd. To je kolegice i kolege problem jer ja nisam primijetio da je činjenica što je jedan istospolni par udomio djecu, da je to značilo da više djece za udomljavanje nema bilo zato da su ih udomili oni raznospolni partneri koji eto smatraju da je horor što će netko odrasti u istospolnoj obitelji bilo da su ih udomili istospolni parovi. Ako se bojite za ćudoređe kolegice i kolege, a često se bojite pa svi gayevi, svi homoseksualci su odrasli u heteroseksualnim obiteljima, nitko nije odrastao u istospolnoj, ali kolegice i kolege činjenica je i to vam ja mogu potvrditi kao osoba koja je radila u obrazovnom sustavu da jako puno djece, jako puno djece u našem sustavu postoji koji trebaju brigu, njegu, ljubav. I ono što sam često doživo da je samohrana majka ili samohrani otac bolji roditelj nego dvoje roditelja bilo kojeg spola to sad nije bitno. Često sam doživio da su, da djeca traže brigu, pažnju, ljubav od svojih učitelja jer ih ne mogu dobiti od roditelja što je žalosno kolegice i kolege. I umjesto da naše zakone i nove propise modeliramo prema tome, da im to omogućimo, a što mi radimo, ignoriramo presude Ustavnog suda ako ćemo biti legalisti ali i ono što možemo za tu djecu učiniti.

Hvala vam lijepa. … [[Upadica: Ne razumije se.]] A sram vas može biti što Boga spominjete u takvom kontekstu, sram vas može biti, pa Bog je stvorio muško i žensko i te muške je isto Bog stvorio ili ženske, sram vas može biti kolega. Vi se Boga bojite ili ne? Ispričavam se potpredsjedniče, da, izrecite mi opomenu, evo ja si sam izričem. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa kolega otvorili ste jednu jako važnu temu. U cijelom ovom spletu zakona slabo smo se uspjeli koncentrirati na to udomiteljstvo i reći, naravno ima tu i nekih i pozitivnih stvari u ovom zakonu, ali doista koliko smo mi koncentrirani na našu djecu i koliko je njima, nama zbilja bitna njihova dobrobit. Mi konstantno umjesto da tu djecu stavljamo u okolnosti gdje će rasti uz ljubav, pažnju mi stalno im radimo prepreke i ostavljamo ih u institucijama. Dakle, kolega koliko ljubavi i pažnje može po vama i ova država pružiti našoj djeci? Kolegice nikad dovoljno i ne ovakvim zakonima zato što neke stvari se zapravo fundamentalno nisu promijenile i tu sada ne govorimo o ovoj problematici o kojoj sam govorio prije. Mogu vam reći nešto drugo. Recimo da jako puno djece čeka posvojenje, ali znate zašto ne mogu biti posvojeni? Zato što je dovoljno da roditelj iskaže brigu jedanput godišnje o njima ili interes, ne brigu interes i tada ne mogu ići u posvojenje. Što vam prevedeno u praksi znači da doslovno jedan poziv godišnje roditelja prema ustanovi koja o toj djeci skrbi u tom trenutku znači da ta djeca neće uopće biti, odnosno neće moći biti razmatrana za posvojenje. A evidentno je svima u ovom procesu hoćemo od sustava socijalne skrbi, obrazovanja ili nekog drugog da djeca su ta koja trpe na kraju dana. I zapravo ono što je bitno djeca su žrtve ovog sustava, nisu ni roditelji, nije ni sustav. Poštovani kolega, kao i našem premijeru tako i vama već dugo godina u fokusu vašeg djelovanja zapravo su europski poslovi i dobro poznajete političko kretanje u Europi, dobro poznajete kretanja u zemljama EU, poznajete i dio njihove zakonske regulative a poznajete i direktive koje su poslane iz Europe prema Hrvatskoj. Jedan dio tih direktiva je već implementiran u našim zakonima. I nije mi jasno zašto sada kada imamo priliku da to sve implementiramo i u novim zakonima zašto se to nije napravilo, nego ćemo morati, bit ćemo prisiljeni od strane Europe možda za godinu, dvije ili možda i ranije to sve skupa implementirati jer će se netko žaliti prema Europi i nakon toga će se to morati napraviti.

Zakoni su progresivni. Ono što mi uporno odbijamo biti, ali isto tako neki zakoni, jedan dio zakonodavstva se odnosi i na onaj tzv. princip supsidijarnosti, dakle da je nešto u nadležnosti država članica. Među njima je recimo i obrazovanje, zdravstvo itd. itd. No vidjeli smo da u Europi ono što je često bilo u nadležnosti država članica nije bilo nužno dobro implementirano nacionalno, odnosno globalno poput recimo odgovora na pandemiju. Ovo su isto neki odgovori sa kojima ćemo se mi morati suočiti prije ili kasnije, pa i kolegice i kolege sa moje desne strane, a to je da u Europi vam ide trend prema tome, jer to su ljudska prava, to je neki civilizacijski doseg da se životni partneri bilo istospolni, bilo raznospolni priznaju u istom rangu kao i bračni partneri i da bi kao takvi trebali imati i pristup udomljavanju. Ima raznih iskustva.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici ministarstva, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo i ja ću iskoristiti pet minuta ove svoje pojedinačne rasprave i progovoriti o jednom od segmenata ovog seta i paketa zakona o kojima danas raspravljamo. Strah od novoga je nešto normalno, ali strah da je sve novo usmjereno protiv postojećeg e to je već malo i paranormalno. Ne smijemo se bojati svega što će promijeniti i što će dovesti pojedine segmente društva do boljega, do onoga čemu težimo. To smo pogotovo ovdje u koroni otkrili kada smo krenuli u inspekcijske nalaze, a županije su bile te, odnosno regionalne samouprave su provodile te nadzore stvarno smo zatekli sve i svašta na terenu. Mislim neću sada spominjati neke pojedinačne slučajeve i ljudima evocirati teška sjećanja, mislim da to nije mjesto sa kojeg želim o tome govoriti. No, ono što zakon predviđa mislim da dobro detektira probleme koje imamo u tom segmentu. Ministarstvo je reklo 5 godina prilagodbe da bi uspjeli dostići standarde koji su puno bolji nego što su sada. Netko će reći da je to pokušaj i atak na udomitelje, odnosno na obiteljske domove da će oni nestati. Neće, čak i postoji zakonska odredba koji se ne budu prilagodili na ovaj način moći će i dalje ostati tradicijski domovi samo neće moći imati onoliko štićenika kao što će imati ovi ostali.

Mi smo stara populacija. Popis stanovništva je jasno detektirao da imamo velikih problema i da ćemo imati sve više osoba o kojima se neće imati tko brinuti, pa čak i ovi koji su napustili Hrvatsku i otišli u neke druge zemlje.

Vi ne možete otvoriti ne znam seosku gostionu ili slastičarnicu ili bilo što drugo da ne zadovoljite minimalno tehničke uvjete. Pa ja mislim da svatko ima pravo ne na minimalne tehničke uvjete nego na maksimalne tehničke uvjete u tim domovima jel ti ljudi plaćaju određenu cijenu da bi tamo imali skrb kakvu si ne mogu priuštiti kod kuće odnosno ne može im ni tu skrb niko priuštiti. I apsolutno sam na strani toga da tu moramo biti rigorozni i da stvarno ne smijemo dozvoliti da niko ne primi bilo koga kod sebe u svoj obiteljski dom, a da tamo spava u nekakvim štalama ili ne znam što se sve htjelo događati ili da prijavi dom na pet osoba, a prima ih ne znam 35 ili 40 u nekim polu ilegalnim ili ilegalnim objektima. Ovaj zakon to po meni dobro detektira. Naravno da strah kod ovih postojećih postoji i da oni misle da sada će im ovim novim zakonima teško ispuniti te minimalno tehničke uvjete, ali budimo iskreni to je i za njihovu sigurnost da se ne bi događale upravo ovakve stvari koje su se dogodile na nekoliko mjesta. Još jednu stvar želim istaknuti za koju mislim da je bitna. Naravno da u kapitalizmu profit prednjači i da svi streme za profitom i često je taj profit nešto što nije sukladno socijalnim standardima odnosno hoćemo smanjiti socijalne standarde da bi ostvarili što veći profit. E sad, mi imamo taj jedan problem koji se ovdje i po meni i tu ću se složiti i sa dijelom oporbenih zastupnika koji govore da naša primanja često ne mogu podmiriti ni one najjeftinije udomiteljske domove jel jednostavno cijena koju ti ljudi moraju staviti kao osnovnu cijenu je problematična odnosno mirovine su premale da bi se recimo nekoga počela voditi skrb o nekome. No, ne smijemo zbog tog parametra zanemariti neke druge, to ne bi bilo pošteno, ne bi bilo dobro. U svakom slučaju pozdravljam ovo, mislim da je rok pošten i da svi imaju dosta vremena da se prilagode i da [[Upadica Radin: Vrijeme.]] povise taj standard pružanja ove vrste socijalne usluge. Gospođa Vesna Bedeković prva replika. Hvala vam lijepa. Uvaženi kolega, obiteljski domovi kao što ste i sami rekli su važan segment ovog paketa zakona odnosno Zakona o socijalnoj skrbi.

Tijekom godina primjenom zakona desila se devijacija i mi zapravo po mom sudu imamo tri vrste, tri kategorija obiteljskih domova, onih domova koji zaista sjajno rade svoj posao, oni koji rade na kvaliteti i trebaju još poraditi na kvaliteti usluge i to čine i oni koji su se dali u trku za profitom i njih treba zatvoriti jer rade u najvećem broju slučajeva prama nalazima inspekcijskim ilegalno. Pa mislim da ste ovom replikom i odgovorili na ono što i je fokus i ministarstvo je to prepoznalo dizanjem standarda želimo spriječiti ovakve devijacije o kojima ste govorili i tu stvarno trebamo biti rigorozni. Ova početna pozicija je dobra da neka starija osoba završi u nekoj obitelji, praktički tu ima taj prelazak onda nije toliko težak, to je praktički okruženje kao što je čovjek imao ili gospođa do tada i to je dobro. No, međutim naravno danas se želi brzo obogatiti, danas se želi ne biti socijalno osjetljiv na bilo koju kategoriju ljudi i zato postoje zakoni, zato postoje ministarstva, zato postoji HS da donese zakone koji će spriječiti upravo ove stvari o kojima govorite.

Hvala lijepo kolega i na razumijevanju. S druge strane kolega drago mi je da ste spomenuli neke stvari, prije svega da se slažete sa nekim stvarima na koje oporba ukazuje tj. zapravo ono što je bitno posebno kod ovog sustava koje složit ćete se vrlo osjetljiv i vrlo bitan i zato je dobro čuti i ono što kažu neki drugi iz nekog drugog rakursa gledanja, baš zbog toga da bi učinili ovaj sustav što boljim. Isto tako nije nas sram niti se stidimo toga pozdraviti nešto što je bolje i sve što ide u boljem smjeru podržati bilo da dolazi od vladajućih i isto mi je drago da ste i vi toga gledišta. Stoga se nadam da ćete podržati i neke progresivne amandmane koji će biti upućeni na zakone koji su u raspravi, pa se nadam da ćete svoju podršku dati i glasom. Danas sutra možda kad ja budem premijer možda i možemo razgovarati o nekim stvarima, za sada sam ja dio jedne organizacije koja djeluje kompaktno cjelovito i ima svoj stav, na kraju krajeva tako sam i došao HS i mislim da je to osnovni princip djelovanja svakog saborskog zastupnika da podržava ono što njegov klub promiče za najbolje. No, ostaje ovaj dio priče s kojim se naravno slažem. Moramo težiti tome boljem, Hrvatska mora težiti institutima izvrsnosti na svim područjima bez izvrsnosti nema napretka. Prema tome, sasvim je svejedno koji je segment, meni je žao što je socijalna skrb u Hrvatskoj tretirana kao socijala odnosno kao minimalna zajamčena naknada i to je sve što ljudi o socijalnoj skrbi uopće znaju u Hrvatskoj. To nije dobro.

Kolega Ivanović, drago mi je da ste i sami zaključili da socijalna skrb nije samo socijala i da je konačno je ovaj set zakona, 7 zakona dotaknuo puno toga, ali najvažnije u svemu su sredstva, znači moraju se osigurati sredstva da bi se do krajnjeg korisnika došlo i da bi krajnji korisnik imao kvalitetnu uslugu svih ovih, da li udomiteljstva, da li obiteljskih domova, da li socijalne skrbi. Zato bih samo naglasila da je Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključivosti od 2021. do 2027. u 17 mjera i kroz ovaj plan ulaže se ukupno 19 milijardi 800 miliona kuna. Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga 15 mjera 13 milijardi i 200 miliona. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom 13, 18 milijardi i 300 miliona kuna. Prema tome i vlada i ovo ministarstvo je osiguralo dodatna sredstva [[Upadica: Vrijeme.]] i Hvala lijepa uvažena zastupnice. Naravno da Hrvatska ulaskom u EU je bitno digla tu ljestvicu kada je u pitanju socijalna skrb, naravno tu su i fondovi, socijalni fondovi EU, samo projekt Zaželi je zasigurno jedan od boljih projekata koji se provodi u Hrvatskoj evo već pune 3 godine. Imamo niz dobrih primjera. No, ono što treba svakako biti fokus da ne smijemo administrativnim i birokratskim vratolomijama osporavati ljudima da ostvare ono što mi u stvari promičemo ovim zakonima. Čuli smo od gospodina Kujundžića koji je usvojio odnosno udomio 3 djece da nailazi na probleme koji se ne bi smjeli događati jer bitno onda u percepciji stvaraju otklon kod nekih potencijalnih drugih udomitelja i to sigurno [[Upadica: Vrijeme.]] ubrzati i da to bude puno bolje nego što je sada. Kolega uzeli ste cijelu raspravu i što je odlično vezano za obiteljske domove jasno da je predviđena i transformacija i promjena koja je itekako bila potrebna upravo na tom području. Postoji strah da se neće uspjeti prilagoditi ali samo kod onih koji zaista nisu dobro radili taj posao i koji sada strahuju od toga da će biti pojačane kontrole i da će biti zahtjevni uvjeti ovi koje vi spominjete minimalni, tehnički ali i neki drugi. Naime, oni koji dobro rade, a to su udruge javno su podržale ovaj način sada transformiranja jer i oni žele biti protiv te nelojalne konkurencije. A što se tiče financija dapače i oni će se moći javljati na europske fondove i mi smo pripremali već i ranije, a pogotovo u ovoj financijskoj perspektivi to će biti moguće i oni će razvijati …/nerazumljivo/… usluge u zajednici u smještaj [[Upadica: Hvala.]] i to je rad u lokalnoj zajednici koji se ovdje stalno poziva. Da, a inače je praksa kod donošenja svakog zakona odnosno kod svake promjene da oni koji su radili najlošije i koji su radili poluilegalno u stvari budu najglasniji onda su oni zazivači tih svih loših stvari koje će se dogoditi. Jedino loše što će se dogoditi da pojedini od njih više neće raditi, a što je u stvari jako, jako dobro. Spominjati da će vatrodojavni sustav bitno podići troškove, zasigurno hoće ali će stvoriti uvjete i preduvjete da ne spominjem Andraševac koji je pokazao u najboljem primjeru što se dogodi kad radimo stvari koje nisu ni blizu onoga za što bi uopće i trebale biti, a na kraju krajeva i ovo zadnje što ste rekli bez cijele zajednice, bez jednog konsenzusa o boljem položaju socijalno ugroženih osoba nećemo stvoriti to bolje društvo. Kolega Ivanović čuli smo danas i od ministra Aladrovića da će s ovim novim prijedlogom Zakona o socijalnoj skrbi i svim ovim drugim pratećim zakonima o kojima danas raspravljamo povećati u iznosu od 500 miliona kuna u razvojnoj strani za, u 2022. godinu u odnosu znači veliko povećanje na prethodnu godinu vezano za reforme socijalnog sustava i to za naknade o kojima smo već govorili, znači za zajamčene minimalne naknade koje se povećavaju za 20%, za osobe s invaliditetom naknade koje se povećavaju za nešto više od 16%, zatim naknade za udomitelje i opskrbnine koje se povećavaju od 15 do 60% itd. i sve ostalo. Možda to i nisu baš za neke pojedince neka posebna povećanja, ali smatram da većina korisnika socijalnih usluga odnosno ove socijalne reforme [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] da će im to puno značiti.

Naravno da bi bilo idealno kada bi bilo toga što manje, to bi značilo da smo podigli ljestvicu kada je u pitanju i prihod i sve ono što ljudi mogu ostvariti, no za mene je to opravdan novac. Kako ćemo ostaviti ljude koji si ne mogu sami pomoći iz nekih razloga, a mi gledati skrušeno na to i reći pa što mi tu možemo. Smatram da novac nije jedini alat u ovome o čemu govorimo, vrlo je bitan i država je odlučila da će uložiti dio novca u to, no ono što mislim da je dobro ovim setom zakona da konačno krećemo u tu reformu koja je sveobuhvatna i koja dotiče sve sfere kada je u pitanju socijalna skrb i oni koji su u biti najugroženiji [[Upadica: Hvala.]] u RH.

Dakle evo za kraj ću zapravo samo kazati da ćemo podnijeti čini mi se dvadesetak ili nešto više od dvadeset amandmana na ovaj set zakona, a ti amandmani će odražavati dakle kao što sam rekla i podržavati neke stvari koje su dobre i koje želimo da su bolje u ovoj reorganizaciji sustava socijalne skrbi i pokušat ćemo predložiti da se kroz te amandmane da se neke stvari ukinu koje mislimo da su loše. Dakle, ono što svakako podržavamo to je učinkovito i racionalno organiziran sustav socijalne skrbi. Čini se da je osnivanjem evo Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb namjera evo kako je i ministar rekao da se smanjuje broj tijela koji su do sada imali svoju zasebnu pravnu osobnost što bi moglo doprinijeti većoj efikasnosti ostvarivanju ciljeva. Međutim, istovremeno postoji bojazan velikog dijela korisnika cijelog ovog, odnosno aktera u cijelom ovom sustavu da će to zapravo doprinijeti većoj centralizaciji, a kažem evo i sa terena ljudi se boje da će osnivanjem ovako jednog centralnog zavoda i to u sjedištu Vlade dovesti do toga da će po terenu zapravo biti još manje socijalnih radnika obzirom da imamo i dva sveučilišta koja su u Zagrebu i Osijeku, koji imaju studijske programe socijalnog rada, da će na ovaj način ova centralizacija dovesti do toga da će na lokalnim razinama biti još manje socijalnih radnika. Podržavam evo i rad za opće dobro, za korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu uz snošenje troškova za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu, unapređenje zaštite beskućnika, organiziranje stanovanja za djecu bez roditeljske skrbi koji su do punoljetnosti bili smješteni u ustanovama. Dakle, pozdravljamo i uvođenje odnosno bolju međuinstitucionalnu suradnju i razmjenu relevantnih podataka između nadležnih državnih tijela, odnosno tamo gdje mislimo da je nema ćemo predložiti amandmanom neke izmjene. Uvođenje jednomjesečne kontrole nad ustanovama socijalne skrbi, uvođenje edukacije za pružatelje usluga jednom godišnje, jačanje edukacije, djelatnika sustava i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. A ono čemu se protivimo i podnosimo, niz amandmana to je da se o pritužbama protiv odluka ministarstva odlučuje kroz povjerenstvo jer se time ukida uobičajena sudska zaštita, korisnicima se uskraćuje odgovarajuća pravna zaštita. Protivimo se osnivanju obiteljskih centara kao zasebnog državnog tijela. Smatramo da oni mogu biti ustrojstvena jedinica unutar evo ovog zavoda koji se već predlaže i osnivanju akademije kao zasebnog državnog tijela. Kao što sam rekla ranije u ime kluba akademija socijalne skrbi je vrlo kratko, neprecizno i površno regulirana.

Ovako ovlaš neprecizno i nejasno reguliranje ove institucije govori možda i o nekim interesima koji stoje iza i postoje izvan socijalnog rada. Kad govorim o obiteljskim centrima po ovom tekstu zakona osnovna djelatnost je da pruža usluge savjetovanja, psiho socijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psiho socijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja propisane ovim zakonom. Ovo nasilničko ponašanje postavlja se pitanje da li obiteljski centar pruža usluge prevencije nasilničkog ponašanja na nogometnim utakmicama.

Isto tako djelatnost obiteljskog centra i Zavoda za socijalni rad je nužno komplementarna.

Evo spominjali ste zavod pa me zanima što vam se čini kako je ovim zakonskim prijedlogom riješen odnos između zavoda, resornog ministarstva i lokalnih jedinica samouprave budući da su brojne pritužbe bile upravo oko toga da se ti pojedini pružatelji socijalnih usluga od kojih se očekuje da preuzmu odgovornost kao oni krajnji pružatelji usluga nemaju prilike utjecati na ovaj generalni ishod toga što će na kraju morati realizirati u praksi jednako kao i problem činjenice da nije nitko preuzeo odgovornost za snažnije podupiranje razvijanja socijalnih usluga na potpomognutim područjima gdje je sigurno najpotrebnije. Dakle kao što sam rekla osnivanje zavoda za socijalnu skrb evo pravda se smanjivanjem tog broja tijela koja su do sada imali pravnu osobnost. Možda će to i dovesti do veće efikasnosti, možda će se racionalnije i odgovornije trošiti raspoloživi resursi, raspoloživa sredstva. Opravdalo se to i ujednačavanjem standarda. U razgovoru sa nekim djelatnicima iz tog sustav rekli su možda će to pomoći i kod kako oni kažu komunikacije s nekakvim lokalnim šerifima u tim upravnim odborima trenutno u centrima koji nekad se onako ponašaju baš kao lokalni šerifi, međutim bojazan, pored toga bojazan stoji da je ovo prevelika centralizacija koja će na kraju krajeva i usporiti postojeće procese koji su nekad i ovako i onako već dosta spori.

Evo ja vjerujem da ćemo se na, da se možemo nakon gotovo evo cjelodnevne rasprave složiti svi da je sustav socijalne skrbi jedan vrlo i izuzetno kompleksan sustav, a ja bih rekla i vrlo fragmentiran sustav sa više od pola milijuna korisnika od najmlađe do najstarije dobi i negdje više od 3.500 pružatelja različitih usluga u sustavu socijalne skrbi i vjerujem, složit ćete se sa mnom, čitav sustav prije svega treba biti usmjeren na dobrobit i zadovoljstvo i kvalitetnu uslugu korisnicima. I stoga se već godinama vodi rasprava o doista potrebi i nužnosti reforme sustava socijalne skrbi osobito zbog činjenice da se već godinama u sustavu događaju različite situacije zbog kojih je nužna dakle reforma i naravno da ovaj reformski paket o kojem danas raspravljamo predstavlja jedan temelj reforme, a naravno ja vjerujem da možete i možemo svi zajedno postići svijest o tome da je svaka reforma jedan vrlo vrlo dugotrajan proces koji osim zakonske podloge, a to su zakoni o kojima raspravljamo svakako traži izuzetan napor svih dionika sustava, ali jednako tako zahtjeva i financijska sredstva i ponovit ću da je za provođenje reformskih zahvata na temelju zakona koje ćemo donijeti osigurano za 2022.g. milijardu i 100 milijuna, za '23. milijardu i 200 milijuna kuna. Koristim prigodu čestitati ministru Aladroviću na ovom postignuću jer sam i sama bila u situaciji borbe za proračunska sredstva i znam da to nije nimalo lako i nimalo jednostavno. Ministre, čestitke i svakako podržavam vas u tome. Na temelju ovih financijskih sredstava znademo, neću sad gubiti evo minute i sekunde na, na ponavljanje i samo ću reći da je zakonom proširena lepeza socijalnih usluga i povećane su gotovo sve naknade u sustavu socijalne skrbi od osobne invalidnine, pa onda i ukidanja prihodovnog imovinskog cenzusa, naknade za udomitelja, zajamčena minimalna naknada itd. Ono na što se želim malo više osvrnuti to je predviđeno osnivanje Akademije socijalne skrbi. Bilo je polemike o tome, pokrenuta je mala raspravica o tome jel se to treba zvat akademija ili neki drugi naziv. Za mene je sasvim nebitno kako će se ustanova zvati, meni je bitan sadržaj, a ne forma. Dakle, namjena akademija je organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja socijalnih radnika, stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi i provođenje obveznih, ali i onih jako bitnih specijaliziranih programa stručnog usavršavanja. I ono što je bitno ovdje naglasiti na koga se odnosi stručno usavršavanje je li? Na prije svega sve one koji su na početku profesionalne karijere, dakle vježbenici, pa prije polaganja stručnog ispita, polaganje stručnih ispita, kontinuirano stručno usavršavanje ravnatelja koje je jako bitno, kontinuiranje dakle stručnih radnika, socijalnih radnika, provođenje organizacijskih, timskih, metodskih supervizija što je jako bitno za sustav socijalne skrbi, stručno osposobljavanje radnika, centra za posebno skrbništvo, obiteljskog centra i raznih pružatelja usluga. To je čitava lepeza onih koje treba pokriti stručnim usavršavanjem, a svrha je usustavljivanje i na neki način standardiziranje stručnog usavršavanja. Rečeno je da stručnog usavršavanja ima i do sada. Naravno da ima. Stručno usavršavanje i sada dakle vrše razni dionici, od komora preko udruga civilnog društva, predstavnika akademske zajednice itd. Međutim, ono što smatram da je jako bitno, a to je stručno usavršavanje privesti svrsi i usustaviti jer imamo tri kategorije korisnika stručnog usavršavanja. Mlade socijalne radnike i stručne radnike kojima je potrebno cjeloživotno usavršavanje u startu. Srednju dob, to je onaj dio socijalnih radnika koji nakon određenog radnog vijeka u fazi sagorijevanja i potrebno im je osnaživanje i potrebna im je motivacija je li i u tom smislu ako povučemo recimo paralelu s odgojno obrazovnim sustavom gdje je stručno usavršavanje na sličan način regulirano preko agencije, mislim da je to dobar put prema osnaživanju i unaprjeđivanju profesionalnog razvoja kroz unaprjeđenje, kroz izbore u zvanja mentora, savjetnika, višeg savjetnika itd. po uzoru na neke druge sustave [[Upadica: Vrijeme, vrijeme]] Isprika moja, oprostite.

Hvala lijepo. Kolegice Bedeković, važeći Zakon o socijalnoj skrbi primjenjuje se još od 2014.g. i tijekom ovih 8.g. doživio je 8 izmjena i dopuna. Pred nama je novi Zakon o socijalnoj skrbi koji bi trebao biti učinkovitiji kroz bolju organizaciju sustava socijalne skrbi. Zakonom se predlaže osnivanje tri javne ustanove i to Hrvatski zavod za socijalni rad, obiteljski centar i Akademija socijalne skrbi. Smatrate li vi kao bivša ministrica da će se osnivanjem i radom ovih javnih ustanova doprinijeti kvalitetnijoj stručnosti u poboljšanju rješavanja problema i potreba korisnika socijalne skrbi? Ja sam se u svom izlaganju koliko mi je vrijeme dozvoljavalo usredotočila na jednu od predviđenih ustanova, a to je Akademija socijalne skrbi.

Ovdje su se provlačile različite teze o centralizaciji, decentralizaciji teza da osnivanjem ovih osobito zavoda za socijalnu skrb idemo prema uskoj centralizaciji sustava. Valja ovdje napomenuti ako gledamo sadašnji model, pa sadašnji model je decentraliziran pa ga je potrebno popravljati, potrebno ga je popravljati. Centri za socijalnu skrb će i dalje ostati tamo gdje jesu, socijalni radnici će i dalje pružati usluge na svojim područjima koje su raznolike i koje [[Upadica Radin: Vrijeme.]] će biti primjerene potrebama [[Upadica Radin: Hvala.]] različitih kategorija korisnika [[Upadica Radin: Sad vas moram prekinuti.]] Dakle, da vrlo korisno. Poštovana kolegice. Kolegica Puljak prije vas je rekla da ne smatra dobrim to što se ide na osnivanje akademije, pa me zanima da vi obrazložite iz vaše perspektive zašto je to vrlo značajno i dobro i zašto je bolje u odnosu na sadašnje stanje. Ja osobno smatram da sada u sustavu djelatnici nisu na neki način u situaciji da u nekakvom kontinuitetu idu na stručno usavršavanje i da nemaju tu institucionalnu podršku u tom smislu dovoljno, a da je to vrlo značajno jel zaista rade vrlo zahtjevan i osjetljiv posao, pa molim vas da vi iz vaše perspektive to obrazložite. Konačno iskustva iz drugih sustava su pokazala, a i ne moramo posebno naglašavati važnost cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja u današnje vrijeme u kome živimo. Vi ste pravnica, dolazite iz sustava pravosuđa, dakle Pravosudna akademija, ja sam sveučilišni profesor dolazim iz odgojno-obrazovnog sustava gdje je kontinuirano stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika, učitelja, nastavnika, profesora kontinuirano i dobro strukturirano i zakonom regulirano njihovo napredovanje u profesiji. Dakle, struci socijalnih radnika je nužno potrebna daljnja profesionalizacija koja će im se ovdje omogućiti napredovanjem u zvanja poput recimo zvanja mentora, savjetnika, višeg savjetnika itd. koji sad postoji u postojećem zakonu, ali nije zaživjelo. Ovo je put da [[Upadica Radin: Vrijeme, hvala lijepa.]] zaživi da ih se na taj način nagradi i motivira i financijski Kažete da se ne radi o centralizaciji, a centri za kulturu gube pravu osobnost, centri za kulture gube, mogu ja dobar mi je … ali evo malo ću glasnije [[Upadica Bedeković: Samo vi dajte malo dramatizacije.]] centri za kulture gube pravnu osobnost, samim time se ne mogu prijavljivati na natječaje jel teko, jer nemaju pravnu osobnost. Ne mogu u suradnji sa civilnim društvom u zajednici isto tako se prijavljivati na razne europske natječaje što nam je cilj da povlačimo što više novaca i samim time ne mogu odgovarati na potrebe u toj određenoj lokalnoj zajednici.

Upravo dakle, ako se ne varam vi želite da povučem paralelu između sustava kulture dakle centara za kulturu … i centara za socijalnu skrb jel to to? … [[Upadica se ne razumije.]] Ok, želite da povučem paralelu. Ali ono što je bitno, centralizacija, decentralizacija te relacije, ponavljam po ne znam koji puta ovdje se ne radi o centralizaciji pružanja usluga, ovdje se samo radi o centralizaciji različitih administrativnih i pravnih poslova kroz krovnu javnu ustanovu, a to je Zavod za socijalnu skrb.

Nemate više replika, hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću se ukratko osvrnuti o ovom setu zakona. Socijalna skrb je ustvari vrlo izrazito bitna djelatnost od javnog interesa, ali isto tako je i vrlo zahtjevna i vrlo osjetljiva jer pružanjem usluga socijalne skrbi djelatnici ulaze u domove svojih korisnika i u njihove živote sa zadaćom pružanja adekvatne i stručne skrbi i pomoći. Smatram da je u ovom sustavu nadzor vrlo važan element i zato bih se htjela ukratko malo u tom dijelu osvrnuti. Bitan je i nadzor unutar samog sustava, ali i nadzor nad korisnicima koji su u pojedinom tretmanu i ponekad je to izuzetno važno. Naravno za to treba imati kvalitetan i funkcionalan sustav i dovoljan kadrovski potencijal. Ministar nam je u tijeku današnje rasprave rekao da je u sustavu zadnjih godinu dana već zaposleno nekih novih oko 200-tinjak radnika ali očekuje se i daljnje jačanje ljudskih kapaciteta u slijedećem razdoblju. Smatram da je isto tako važna i podrška djelatnicima tog sustava, kako stručna tako i institucionalna javna podrška zbog specifičnosti posla kojeg obavljaju, zbog teških ljudskih priča i problema s kojima se svakodnevno nose i nastoje pružiti adekvatnu stručnu pomoć. Ta podrška djelatnicima treba biti kontinuirana i stoga pozdravljam uvođenje Akademije socijalne skrbi. Sjećamo se i nekih vrlo tragičnih događaja i kad se takve tragedije dogode onda se uvijek traži krivac. Svi takvi tragični slučajevi ukazuju da je stalni nadzor u funkcioniranju sustava socijalne skrbi vrlo značajan, ali smatram da se moramo i dodatno senzibilizirati kao društvo te da u slučajevima kada kao u društvenoj zajednici uočimo neke pojave da ih trebamo prijaviti i trebamo reagirati, a ne smijemo šutiti. U 2021. godini zaprimljeno je 47 zahtjeva za provedbom upravnog nadzora nad centrima za socijalnu skrb od strane fizičkih osoba te 73 podneska fizičkih osoba koje se odnose na upravni nadzor. Provedeno je 49 upravnih nadzora nad centrima za socijalnu skrb od čega 14 redovnih i 35 izvanrednih. Ujedno su provedena i 33 postupanja vezana uz podneske pravnih i fizičkih osoba koje se odnose na upravni nadzor. To je za oko 44% više u odnosu na prijašnje godine. Pretežno se izvanredni upravni nadzor odnosi na obiteljsko pravnu zaštitu i to na mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Mjere stručne pomoći i potporu u ostvarivanju skrbi o djetetu, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom te skrbništvo i s time povezan neprimjeren odnos stručnih radnika prema korisnicima. Ovim novim Zakonom o socijalnoj skrbi osniva se Hrvatski zavod za socijalni rad koji će kao centralo nadzorno tijelo početi s radom 1. siječnja 2023. godine s ciljem standardizacije postupanja, stručnog nadzora te jačanja i unapređenja stručnog rada djelatnika u sustavu socijalne skrbi koji će raditi s korisnicima na razini lokalne zajednice. Kada govorimo o nadzoru značajna novina je i osnivanje Povjerenstva za odlučivanje o pritužbama građana i to kao neovisnog tijela koje ima za cilj bolju zaštitu korisnika sustava. Sustav socijalne skrbi čije usluge i prava koristi više od 300.000 građana Hrvatske treba i mora biti transparentniji i otvoreniji prema svojim korisnicima. Stoga će povjerenstvo odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za postupanja osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u ustanovama kojima je osnivač RH. U povjerenstvo će biti imenovano 5 predstavnika istaknutih građana koji imaju znanja i iskustvo u području zaštite od nasilja nad ženama, nasilja u obitelji ili području socijalne skrbi tj. morat će imati najmanje 5 godina iskustava u tom području rada, a morat će proći i adekvatnu provjeru. Smatram da će i ovakav građanski nadzor dati svoj doprinos u pružanju što kvalitetnije usluge korisnicima. I zaključno vjerujem da će ovom reformom sustava socijalne skrbi biti osnaženi i djelatnici i korisnici u cijelom sustavu. Hvala potpredsjedniče. Ministre, državna tajnice, kolegice Jelkovac, za provedbu reforme svake reforme pa tako i ove treba osigurati neko početno financijsko ulaganje. Za provedbu Zakona o socijalnoj skrbi osigurano je dodatno 1,1 milijarda kuna. Za provedbu Zakona o udomiteljstvu dodatno je osigurano 86,3 miliona kuna. Dio ovih sredstava će sigurno biti namijenjen i za ovaj nadzor o kojem ste vi govorili koji je izrazito važan kako bi sustav mogao se bolje organizirati kako bi mogao bolje raditi kako bi mogli zapravo korisnici tih usluga biti zadovoljeni. Pa svakako kad govorimo o reformi onda moramo razmišljati o tome da želimo bolji, funkcionalniji sustav i da posežemo za mjerama koje će dovesti do toga, ali naravno da je i tu uvijek bitan i financijski element. Naravno i ljudi. Rekla sam, ljudski potencijal je zaista bitan ali bez novaca ne možemo ulagati ni u jedan segment, niti u ljudski kapacitet ali isto tako ni u logistiku. A isto tako ono što je važno reći da je ovom reformom ne samo, ne ulaže se samo u sustav nego vidljivo je da su sve naknade povećane, da je ukinut cenzus kod osobnih invalidnina što govori o tome koliko je ovoj vladi u interesu sam korisnik. Dakle, u fokusu je korisnik i poboljšanje njegovog materijalnog položaja također kroz ovu reformu.

Izvolite, možete početi. Uvaženi ministre, državne tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, evo dopustite mi da odmah na početku kažem da podržavam reformu ovog seta zakona i sustava socijalne skrbi. Evo već gotovo 10 sati raspravljamo o ovom zakonu, čuli smo puno dobrih prijedloga i već godinama govorimo i prizivamo reformu socijalne skrbi, naravno ali i sve druge reforme. Cilj reforme je poboljšanje, poboljšanje za korisnike, ali naravno i za djelatnike u sustavu socijalne skrbi. Iz ovog prijedloga vidimo da su sredstva u socijalnoj skrbi za '22. i '23.g. povećana preko milijardu, u stvari sredstva su preko milijardu i 100 milijuna kuna, a za udomiteljstvo gotovo 900 milijuna kuna godišnje. Svakako da pohvaljujem to što je vlada osigurala i povećala sredstva za naknade, a znamo da se neke od njih nisu mijenjale godinama. Ovo je dugotrajna reforma koja će se naravno odvijati kroz više etapa. Trenutno važeći zakon je iz 2014.g., mijenjan je i dopunjavan 8 puta. Realno bi bilo da se već odavno ide u izradu novoga Zakona socijalne skrbi, a socijalna skrb je jedan od najsloženijih sustava u RH. Radi se o socijalno najosjetljivijoj skupini ljudi. Do sada su socijalne usluge pružane kroz 82 centra, 68 domova i centara za pružanje usluga, te 45 decentraliziranih domova za starije i teško bolesne osobe i oko 2577 udomiteljskih obitelji. U centrima za socijalnu skrb je oko 1000 socijalnih radnika pokrivalo gotovo 600.000 korisnika. Veseli me da će novim prijedlogom doći do rasterećenja zaposlenika u centrima tj. da će se smanjiti broj javnih ovlasti za koje su do sada bili odgovorni gotovo njih 145 po dostupnim podacima. Cilj zakona i reforme u biti trebao bi biti poboljšanje usluga korisnicima, povećanje naknada, borba protiv siromaštva, a za zaposlene u sustavu socijalne skrbi smanjenje obujma posla, posebice puno manje nebitne papirologije, unaprjeđenje položaja socijalnih radnika. Otvara se mogućnost i novog zapošljavanja čime će se naravno rasteretiti postojeće djelatnike u sustavu socijalne skrbi. Ovom cjelovitom reformom socijalnog sustava ulažu se značajna sredstva u kvalitetnije i dostupnije usluge, povećava se iznos opskrbnina, naknade za udomitelje, radi se na prevenciji siromaštva, jačaju se kapaciteti sustava, kontinuirano educiranje djelatnika socijalne skrbi. Osvrnut ću se naravno posebno na prijedlog Zakona o udomiteljstvu. Od trenutno važećeg zakona iz 2019.g. očekivali smo poboljšanje, ali nažalost nije polučio tako dobre rezultate. Poseban problem predstavljaju nam specijalizirani udomitelji, trenutno nemamo takvih udomitelja. Prema dostupnim podacima u udomiteljskim obiteljima u RH je 1.350. Oni udomljavaju 2.270 djece, a u domovima i ustanovama se još nalazi velik broj djece. Svi naravno moramo raditi na promociji i kampanji novih udomitelja. Iz ovog prijedloga vidimo da se naknade za udomitelje povećavaju i do 60%, povećavaju se i opskrbnine korisnicima. Tu je i cijeli niz relaksirajućih mjera i sigurna sam da će učinak ovog zakona biti veći broj udomitelja za čime naravno i svi težimo. Ja ću ponovno navesti jedan svijetli primjer, primjer iz moje Brodsko-posavske županije gdje je to dosta dobro posloženo i organizirano. Imamo 20-tak udomiteljskih obitelji koji udomljavaju 50-ero djece, 60 udomiteljskih obitelji za starije. Gotovo godišnje dobijemo dvije nove udomiteljske obitelji kada su djeca u pitanju. Svim poboljšanjima koje donosi ovaj novi prijedlog zakona sigurna sad da će ova brojka rasti i dalje. Naravno da to nije došlo samo po sebi, da je to zalaganje bilo dugotrajno. To je zalaganje svih djelatnika centra, ravnateljice koja unazad nekoliko godina odlično radi na promociji udomiteljstva. Naravno kada je u pitanju posvojenje tu se Brodsko-posavska županija nalazi visoko na ljestvici. Svi zajedno moramo težiti da se ove reforme provedu i da imamo pravedniji i socijalnije osviješteno društvo. Problema je puno i idemo ih svi zajedno rješavati.

Poštovana kolegice Maksimčuk, evo i naglasili ste već i u svojoj raspravi kako se ovim konačnim prijedlogom zakona udomiteljima je po prvi puta osigurana dvostruko veća naknada za rad, te prava iz mirovinskog obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i prava za vrijeme nezaposlenosti. Također se proširuje i krug zanimanja osoba koje su do sada mogle obavljati specijalizirano udomiteljstvo za djecu, uvjeti u pogledu radnog staža smanjeni su s tri na godinu dana itd. Stoga se nadam kako ćemo u budućnosti imati sve više pozitivnih primjera kao i ovaj što ste vi naveli u vašoj županiji. Da kolegice Baradić. Ja sam sigurna da ćemo usvajanjem ovog novog zakona polučiti bolje rezultate prema krajnjim korisnicima, djeci, ali naravno i udomiteljima. Budimo iskreni da uz ljubav i humanost moramo imati i financijska sredstva.

Kada razgovaramo o uspjesima ove vlade onda možemo razgovarati o tome što se promijenilo u posvojenju koje bi trebalo biti i krajnji cilj udomiteljstva budući da je udomiteljstvo jedna faza za koju se nadamo da će biti privremena i da će ta djeca na kraju uspjeti pronaći novi dom ako već nisu uspjela pronaći onaj originalni dom unutar svojih bioloških obitelji. I u tom smislu kada govorimo o uspjesima ove vlade možemo pogledati i statistiku posvajanja u RH. Primjerice 2015.g. imali smo 126 posvojenih djece, a 2021. 129 posvojenih djece. Kako to komentirate i mislite li da je učinjeno dovoljno da bi se osnažio postupak posvajanja kada nam statistika očito govori suprotno i zašto nije učinjeno više? Hvala lijepo uvažena kolegice Raspudić. Ja sam sigurna da ova vlada čini sve kako bi ubrzala posvojenje. Znamo da puno djece još uvijek čeka svoje posvojitelje, ali rekla sam u svom završnom obraćanju problema je puno idemo ih svi zajedno rješavati naravno na dobrobit prvenstveno te djece koja čekaju posvojenje. Gospodin Ivan Ćelić. Poštovana zastupnice Maksimčuk, vi ste istaknuli kao svijetli primjer Brodsko-posavsku županiju odnosno nastojanja ravnateljice gđe. Gusak Krajnović i Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Ja mislim da, a to je već više puta bilo danas spominjano da treba raditi promidžbene aktivnosti na promociji udomiteljstva kako za djecu tako i za odrasle jer Hrvatska je mala zemlja, ali postoje velike razlike i nažalost postoje određene županije gdje je broj udomitelja gotovo na razini nule. Tu je također i problem sa Gradom Zagrebom koji ja puno puta ističem u pozitivnom kontekstu, ali nažalost ljudi koji čitav život žive u Gradu Zagrebu moraju ići u udomiteljstva po 200 kilometara daleko i mislim da tu treba također raditi na promociji udomiteljstva i na razini Grada Zagreba. Hvala lijepo. Uvaženi kolega da svjesni smo činjenice da ta ujednačenost nije jednaka u svim krajevima RH. Ja sam navela svijetli primjer iz svoje županije. Naravno da on nije se stvorio preko noći, trebalo je dugi niz godina ovaj da se dobiju takvi rezultati i sama sam ponosna zato što sam sa ravnateljicom Gusak pokrenula jednu akciju. Mi se dva puta godišnje nalazimo sa udomiteljima i udomljenom djecom, razgovaramo s njima, organiziramo razno razne priredbe i događanja. Evo nedavno je bilo za blagdane jedno takvo okupljanje i sigurna sam da bi takav primjer mogle koristiti i druge županije i zasigurno očekujem nakon donošenja ovoga zakona puno više udomljavanja u RH.

Kada govorimo o udomiteljstvu svima je jasno da povećanje tragikomične naknade koja je bila ranije prisutna jest dobrodošlo, ali nije neko dugoročno rješenje, niti je jedina stvar koja je potrebna da bi se osnažio sustav udomiteljstva. U tom smislu jedno od pitanja o kojem najčešće razgovaramo kada razgovaramo o udomiteljstvu i što smatram potpuno promašenim je to da ga u polju političke rasprave svodimo na ideološko pitanje i tu onda više raspravljamo o tome jesmo li liberalni ili konzervativni potpuno ispuštajući iz vida dobrobit djece jer kada bismo doista razgovarali o tome što je u interesu djeteta onda bi nam pitanje toga podržavamo li ili ne da istospolni parovi udomljavaju djecu bilo potpuno sekundarno jer ne postoji pravo na djecu, postoje samo pravo djeteta. Međutim, kao i mnoge teme druge, a ova je posebno osjetljiva mi smo ovu temu neopravdano odlučiti iskoristiti kao područje signaliziranja vlastite vrline i to nas nije upravo zbog toga što nam služi u neke vlastite svrhe, a ne u svrhe udomljavanja djece nije pomaklo s mrtve točke jer budimo realni osnovni problem kada govorimo o udomljavanju u RH što niti heteroseksualni, niti homoseksualni parovi ne stoje u redovima da bi djecu udomili. A zašto je to tako jedno je kompleksno pitanje na koje vjerujem da će dati detaljniji odgovor i moj kolega Kujundžić koji je i sam prošao bliski susret sa sustavom socijalne skrbi budući da je na kraju posvojio troje djece. Ono što udomitelji često ističu i što nam je veliki problem je naravno njihov odnos s biološkim roditeljima i to je jedan od razloga zašto se malo ljudi uopće odlučuje na proces udomljavanja. Do koje mjere udomitelj uopće može utjecati na život djeteta, a onda ići prema posvajanju kao idućem koraku otvoreno je pitanje u situaciji kada vam taj biološki roditelj koji iskazuje nemar prema vlastitom djetetu utječe na svaku, pa i najmanju odluku o sudbini toga djeteta, od odlaska liječniku, odlaska na izlet, pa nadalje. Ono što sam htjela čuti od ministra nažalost nisam čula i bilo bi nam ovdje potrebno je osvrt na aktualnu situaciju. Svjesni smo da je ovaj reformski paket posljedica tragičnih slučajeva koji su senzibilizirali javnost za ovu problematiku. Međutim, postoji druga vrlo konkretna posljedica tih slučajeva, a to je da je izdvajanje iz obitelji postalo učestalije tako da su centri koji su se i sami javno oglasili preopterećeni djecom, a primaju se samo hitni slučajevi. Koje je konkretne mjere vlada poduzela i planira poduzeti da bi se amortizirao toliki broj djece odnosno da bi se omogućilo da one prime adekvatnu skrb kad znamo da i ranije u Nazorovoj ili bilo kojem drugom domu nije bilo dovoljno prostora odnosno broja njegovatelja koji bi omogućili skrb za tu istu djecu? Mi nismo čuli osvrt na aktualnu situaciju, na promjenu koja se dogodila u odnosu prema domovima i izdvajanju djece iz obitelji, a koja je posljedica ovih tragičnih slučajeva koji su i rezultirali ovom reformom i što će sve vlada učiniti da bi se taj priliv djece što kvalitetnije zapravo zbrinuo? Ministar se vratio, pa bih od njega i voljela čuti, ne znam je li to zato što je on ekonomista, ovo je sustav socijalne skrbi, kako je moguće da kada govorimo o naknadama osobama s invaliditetom, što je i bilo moje pitanje koje sam uputila kao repliku, je moguće da u uvodnom obraćanju govori s hvalom o tome kako je proširen krug korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu na osobe koje imaju utvrđen 4. Stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, ovo je direktan citat, a da bi minutu poslije u odgovoru na moju repliku rekao da će istu tu stvar kojom se upravo pohvalio izmijeniti kroz HDZ-ov naravno, a ne oporbeni amandman bez obzira što je riječ o istom prijedlogu. I zaključno budući da evo ima puno toga, a neću stići na sve se što sam planirala osvrnuti htjela bih nešto reći o tome da mi o ovoj zemlji i problemima s kojim se susreće ne promišljamo sustavno. Sustav socijalne skrbi je posljednji u nizu u kojem treba bilo tko završiti, a da bismo preduhitrili sustav socijalne skrbi i razvili preventivu trebali smo puno više razgovarati o onome što godinama guramo pod tepih i o sustavu doniranja hrane i o bankama hrane i o svemu ostalom što će spriječiti sve veći broj naših građana da budu korisnici tog istog sustava. Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Raspudić što mislite što je razlog drastičnog pada broja ljudi koji žele udomiti određeno dijete? Da li u takvim situacijama u kojima imamo jedan negativan trend dakle samih prijava, podsjetit ću u 2020. je sustav socijalne skrbi izdao čini mi se negdje oko 140 licenci za udomitelja, a iz sustava je otišlo nešto više od 540 udomitelja, da li u takvim dakle uvjetima ukoliko postoji opasnost, a u Hrvatskoj evo ne daj Bože ovaj da sam u pravu, ali postoji ozbiljan problem deficita udomitelja kao takvih, da li bismo procjenu udomiteljstva ili ljudi koji su sposobni biti udomitelji trebali prepustiti dakle stručnim timovima, a samim time i dopustiti ljudima koji imaju 65 godina ukoliko određeni stručni tim procijeni da su sposobni dopustiti im da mogu biti udomitelji. Slažem se s vama da neke apstraktne kategorije kao što je dobna granica u situaciji kada nam nedostaje udomitelja sigurno nisu ono što bi trebalo biti presudan faktor ukoliko osoba ranije primjerice je bila udomitelj i zadovoljava sve druge uvjete. Pad udomiteljstva i uopće nedovoljna osjetljivost na sustav udomiteljstva rezultat je sustavnih pogrešnih politika koje se tiču odnosa prema sustavu socijalne skrbi. Primjerice u nekim senzibiliziranijim i razvijenijim zemljama u tom smislu ako možemo govoriti normalno je i uobičajeno da ljudi udomljavaju, kasnije i posvajaju djecu s Downovim sindromom, djecu s težim oštećenjima. Kod nas se o tome uopće ne govori niti je itko svjestan da postoji veliki broj djece koji se nalaze u sustavu koji trebaju posebnu skrb, a koji također trebaju udomiteljstvo. Mi nismo razvili ni ovo osnovno udomiteljstvo, a kamoli poput Italije primjerice senzibilizirali ljude i za one sa određenim oštećenjima [[Upadica: Vrijeme.]] koji trebaju svoj dom. nemate više replika. Gospođa Ljubica Lukačić je sad na redu.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo ga danas veliki paket cijeli velike rekla bih doista veliki paket zakona jedna reforma sustava socijalne skrbi koju smo svi dugo ovdje očekivali. Ja vjerujem da nas sve veseli da danas raspravljamo o ovim zakonima obzirom da očekujemo da će ova reforma zasigurno rezultirati jednim transparentnijim, učinkovitijim, profesionalnijim sustavom za kojeg očekujemo da će biti na usluzi svim korisnicima koji će imati potrebu ili već sada imaju participirati u sustavu socijalne skrbi. Ja ću se danas ovdje obzirom na ovo kratko vrijeme na brzinu osvrnuti naravno podržavajući sve zakone o kojima danas raspravljamo, ali ja ću se osvrnuti na Zakon o socijalnoj skrbi, a posebice na onaj dio koji se odnosi na osobe s invaliditetom. Moram ovdje napomenuti kako je ova vlada, dakle vlada Andreja Plenkovića već treći put u 4 godine uvećala neko od prava za osobe s invaliditetom. Napominjem prije 4 godine doplatak za pomoć i njegu osobna invalidnina, prije 2 godine status roditelja njegovatelja naknadu za status i evo sada ove godine sada ovim zakonom osobnu invalidninu i naravno opet status roditelja njegovatelja. Dakle, oni roditelji njegovatelji koji neće svoje dijete moći uputiti na bilo kakvu edukaciju, dakle koje je toliko bolesno da se ne može odvojiti od svojeg roditelja imat će pravo na veću naknadu od one djece koja se mogu uključiti u sustav, dakle da li u poludnevni, da li u dnevni boravak itd. I oni roditelji koji imaju dvoje djece ili više o kojima trebaju skrbiti također će imati veću naknadu. Ono što je nekako rekla bih najvažnije odnosno što je odjeknulo u ovom zakonu, a to je povećanje osobne invalidnine i ukidanje cenzusa. Mnogi će reći, a šta je to 250 kuna i to nije neki iznos, pojela ga je inflacija itd., itd., da možda i nije neki veliki iznos ali osobama s invaliditetom puno znači. No, međutim i više od samog tog povećanja želim samo napomenuti da samo to povećanje na godišnjoj razini, na postojećem broju korisnika koji imaju pravo na osobnu invalidninu iznosi 120 milijuna kuna godišnje, a kamoli što se očekuje, ono, kontinuirano, rekla bih čak aktivno povećanje osoba koje će ostvariti pravo na ovu naknadu. Ono što je važnije, a to je ukidanje imovinskoga cenzusa i ukidanje prihodovnoga cenzusa, dakle ništa više, ni plaća, ni mirovina, ni auto ni druga kuća i stan, ništa više neće biti zapreka da netko može ostvariti pravo na osobnu invalidninu. To je ono što smo dugi niz godina tražili, zagovarali, molili i evo, ja zahvaljujem ministre, vama osobno i predsjedniku Vlade što ste imali, rekla bih, tako daleki pogled i odmah unaprijed gledali na inkluzivni dodatak jer ovo jest doista korak ka inkluzivnom dodatku kojeg bi zakon, koji bi zakon trebali donijeti ove godine jer ne može naknada za ono što proizvodi moj ili bilo čiji drugi invaliditet, ne može biti, ne može ovisiti o bilo kakvome cenzusu jer mi trebamo, ne znam, napamet, reći ću, platiti spremačicu, da li se odnosi u [[Upadica: Vrijeme.]] bilo kojem trenutku i bilo kako, da li radimo, da li zarađujemo ili imamo mirovinu ili ne. Dakle, kao i svi drugi ljudi. Ako [[Upadica: Vrijeme.]] ja zarađujem plaću isto kao i netko drugi, plaća nam po ovom nije ista.

dakle po svim EU dokumentima, dakle strategijama, planovima, za sektore socijalne skrbi uvijek se isticao i ističe se, zapravo ističu se 3 pojma, 3D, decentralizacija, deetatizacija, deinstitucionalizacija. Nije to samo suha teorija, to je formula kako socijalnim uslugama i programima obuhvatiti što širi broj potrebnih i zadovoljiti sve specifične potrebe lokalne sredine. Potpuno je nemoguće da se u centrali mogu znati i sagledati svi problemi lokalne zajednice i potrebe građana i korisnika. Nemoguće je da u Zagrebu neka grupa može znati i sagledati probleme i potrebe u npr. Grubišnom Polju ili npr. u Konavlima. A u reformi koja je pred nama, sve je obrnuto. Centralizacija, etatizacija, institucionalizacija. Od 3D ostalo je samo jedno D. Demontaža sustava socijalne skrbi. To je još jedno od licemjerja HDZ-a koje košta ovo društvo. U teoriji se kunu u Europu, ali u praksi rade baš obratno od svih europskih načela. A onda sve ostalo i oporbu i medije i pridružene mračne sile optužuju za demontažu institucija i sustava. Ovaj set zakona koji predstavlja reformu socijalne skrbi pokazuje zorno koliko je ova Vlada svjetlosnim godinama udaljena od čovjeka i od realiteta jer, papir trpi zaista sve, ali pitanje je što hrvatski građani više mogu podnijeti. Uzet ću samo neke primjere, recimo, roditelji-njegovatelji i njegovatelji djece s najvećim oštećenjima koja su ovisna o aparatima, svi će se naravno, pozdraviti povećanje naknade, naravno, no u isto vrijeme postoji veliki problem jer se ništa ne radi na pružanju programa i usluga u zajednici toj djeci i njihovim njegovateljima. Djeca su bez potrebnih programa, a dok drugi njegovatelji imaju odmor od zahtjevne skrbi dok su im djeca u nekom programu ili koriste neku uslugu, njegovatelji djece s najvećim teškoćama nemaju nikakvu podršku, s djecom su 24 sata dnevno. Ili, da je protivno svim konvencijama i potpisanim mjerama za deinstitucionalizaciju jedina pomoć prilikom privremene nesposobnosti njegovatelja ili korištenja godišnjeg odmora, smještanje djeteta ili osobe s invaliditetom u instituciju, mjesto da se osigura pomoć u zajednici i usluga u zajednici kojom bi se osiguralo da dijete ili osoba s invaliditetom ostane u svom domu uz adekvatnu skrb ili da njegovatelj dobije dodatnu pomoć u njegovanju za vrijeme godišnjeg odmora. Te probleme ova reforma nažalost ne prepoznaje, a onemogućuje lokalnu zajednicu da odgovori na te potrebe. Kako razumjeti birokratske odredbe da ako postoji dvoje ili više djece u obitelji koje imaju pravo na njegovatelja, prvo će dijete ostvariti 100%, a drugo dijete ostvaruje pravo na 50% Kako drugo dijete, samo zato što je drugo i bez obzira na tešku invalidnost ostvaruje samo 50% Zar su njegove potrebe 50% manje? Jedino pravedno, potrebno i neophodno je da se iznos naknade isplaćuje u punom opsegu za svako dijete koje se njeguje. Ili, kako razumjeti hladnoću odredbe da njegovatelj gubi sva prava u trenutku smrti djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom? Da nema pravo niti vrijeme za žalovanje niti na psihološku pomoć niti na pomoć kod dokvalifikacije ili prekvalifikacije i to nakon godina i godina odsustva sa tržišta rada. Evo, ovo je samo nekoliko primjera od mnogih di se jasno vidi da se zakonodavac nije rukovodio dobrobiti korisnika, da nije vidio konkretne probleme i konkretne ljude. Da nije učinio ništa da dođe da konsenzusa sa strukom, sa korisnicima, s akademskom zajednicom, dapače, odbijanje bilo kakvog pokušaja razgovora ili dogovora ukazuje na nebrigu i neshvaćanje velike važnosti ove reforme koja obuhvaća gotovo 500.000 naših sugrađana i sugrađanki. Jedino što mogu reći, žalosno i poražavajuće. Imate repliku, poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Poštovana zastupnice Raukar Gamulin, mislim da RH dosta zaostaje po pitanju razvoja centara za pružanje usluga u zajednici, a i isto tako što se tiče razvoja psihijatrije u zajednici. Dakle, to nije područje isključivo socijalne skrbi, ali jest jer je razvoj individualnih planova i programa za osobe recimo s teškim duševnim smetnjama nužna zajednička suradnja socijalnih radnika i ljudi koji rade u službama za mentalno zdravlje. Još uvijek smo na razini određenih pilot projekata bez obzira što smo prošli i određene tvining projekte. I evo, čini mi se da to okretanje glave ne samo od osoba sa teškim duševnim smetnjama nego općenito od osoba s invaliditetom je nešto na čemu trebamo svi zajednički radit na promjeni percepcije i na promjeni svijesti da su to ljudi s kojima mi živimo i da su to ljudi koji su dio nas i našeg života. Cijenjeni kolega Ćeliću, puno vam hvala na ovom pitanju. Ja vas kao člana vladajuće stranke molim i sve vaše kolege i kolegice da se zauzmete, da se strategija za zaštitu mentalnog zdravlja koje ova država nema od 2016.g., a koliko smo čuli jest spremna i mogla bi doći u saborsku raspravu. Ja vas molim da se zauzmete da dođe konačno. Doista, sve što ste rekli zaostajemo strašno. Samo da uzmemo primjer mobilnih timova o kojima vi sve kolega znate, dakle mobilni timovi su liječnik, medicinska sestra i osoba sa iskustvom koji dolaze u hitnim drastičnim situacijama sa problemima mentalnog zdravlja u kuću čovjeka koji je u problemu. U Nizozemskoj mobilni timovi su smanjili institucionalizaciju 80%, 80% Vi to naravno kolega znate i ja ću vam se uvijek priključiti u borbi za napredak sustava zaštite mentalnog zdravlja. Njega nema, gubi pravo. Slijedi pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Ante Kujundžić.

Ministra nam opet nema tu i bilo bi nepošteno, a neću to opet radit ni ja drugi put danas uprt prstom u njega koji nije sigurno kriv za jedno ovakvo stanje koje u sustavu imamo. A ako bismo išli pričati o krivnji ne znam koliko bi to imalo određenog smisla, no određene stvari sigurno da ponavljat trebamo. Ne ponavljanje radi ponavljanja nego da se ne bi ponovilo. Ono što žalosti što pojedine figure iz današnje saborske rasprave su bile u ovom ili srodnom sektoru i mogle su stvari mijenjati iznutra, a to nisu. I onda sad zdušno nam na scenu stupa hvala. sve ono što je sadržaj i jednog i drugog zakona možemo. Možemo reć pa dobro ministre ako se po jutru dan poznaje nakon godinu dana smo krenuli ka nečemu što smo već davno trebali imat, ali dobro je i krenut da bismo došli tamo gdje želimo. Međutim, ono što poprilično iritira jest da idemo hvaliti, pljeskat i urlikati ili ne znam ni ja što na nešto što spada u kategoriju nečega što je netko odavno već trebao imati.

Ali ako bismo računali samo ove prve dvije dnevne, njegova satnica je 8 kuna i 47 lipa po satu za svako udomljeno dijete. I ne kažem sada niti bih htio tako na koncu konca zvučati kao netko tko je to omalovažio, to je dobro, kamo sreće onda da nam je Aladrović već davno bio ministar ovog sektora. Neću se vraćati niti na onu famoznu najavu iz 1. Siječnja 2019., famozno zakonsko rješenje u kojem se na sva zvona očekivalo da će potencionalni udomitelji stajati u redu i juriti tko će se prije prijaviti kako bi se bavio specijaliziranim udomiteljstvom za plaću ili naknadu negdje oko 6.000 kuna, dogodilo se to da se nije prijavio do danas niti jedan. I okej, idemo redefinirati uvjete jer klincima tko god je koracio nogom u te domove je svagdje bolje nego u domu, ne u materijalnom smislu. Ti klinci nisu ni gladni, nisu ni žedni, nisu ni goli, nisu ni bosi, ali nema ono što formira, nema ono što nas oblikuje u sve ovo što mi jesmo i ja se toplo nadam da ćemo ovakve opet u ovoj u ovom dijelu formalističke izmjene dakle barem ponudit ću veći iznos neće li se netko tada javit, dobro došli. Međutim, ono što svakako bismo trebali jest da će nam jutro opet pokazati dan, a to je da ćemo u 6 mjeseci prvih nakon što donesemo zakon vidjeti hoće li valjati, hoće li nas dovest u situaciju da smo postigli ono što nam je i cilj jer klincima je mjesto u obitelji, isključivo u obitelji. I ono što ću još spomenuti, a vezano je za prvi zakon, kao netko tko je prošao razno razne dakle centre za socijalnu skrb. Ja nisam sklon generaliziranju, mi Hrvati jesmo, nažalost je to tako, jesmo. U tom sustavu sam ja upoznao mnoštvo i puno veći broj čestitih, dobrih i poštenih ljudi koji rade i zarađuju svoj kruh i nisu sigurno zaslužili drvlje i kamenje nakon situacija koje su iskočile u medijima.

Poštovani kolega, nisam se imala namjeru javit, al ste me ponukali ovim zadnjim dijelom vašeg izlaganja. Zaista mislim da ne smijemo generalizirati i da u ovom velikom sustavu radi znatan broj ljudi koji zaista požrtvovno radi svoj posao i nije im lako, zaista im nije lako. Sjećamo se i situacije kada su dva djelatnika ubijena od strane svog korisnika. To je zaista jedan težak posao, vrlo osjetljiv, zahtjeva, a događaju se takve tragedije. I zaista mislim da kada se nešto i dogodi ne treba odmah na prvu tražit samo krivca, treba analizirat zašto se nešto dogodilo, naravno govorila sam o nadzoru u svojoj raspravi, mislim da je tu vrlo važan nadzor, da ga treba biti više i unutar sustava, ali ne samo nadzora nego i pomoći tim djelatnicima i u vidu njihovog konstantnog stručnog osposobljavanja, ali i podrške. Dakle ono što, mi smo svakako ili čemu bismo svakako trebali težiti jest jedan raskorak unutar kojeg se nađu sami socijalni radnici i skupine s kojima oni rade. S druge strane sigurnosni aspekt tih ljudi, količina ljudi koji prođu kroz svako jutro tim ljudima, problemi tih ljudi koji dođu u ustanove ovakvog tipa sve to nekako se slomi preko onih koji nisu zaslužili da ih gađamo kamenjima rekli bismo mi u Imotskom, a to se događa najčešće. Dakle, generalizacija kao takva nije donijela nikad ništa dobro. Ja bih htio da mi živimo u Hrvatskoj koja nije relikvija relikvijarum nekakvih loših praksi, koja nije Hrvatska mrvica u svakom aspektu, nego da je to Hrvatska koja vrednuje i poštuje rad, koja vrednuje i poštuje poštenje i čestitost. Sve ostalo neće biti dobro. I pripomenut ću jednu stvar, a to je infrastrukturni status prostora u kojima ti ljudi rade, najčešće je riječ o zgradama i uredima starijima preko 30.g. gdje na svakoj, dakle svakom hodniku piše pusti me da prođem.

Njega nema, gubi pravo. Slijedi, slijede završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovana zastupnica Irena Šimunić.

Pred nama je paket izuzetno bitnih i važnih zakona koji predstavljaju dugo očekivanu reformu sustava socijalne skrbi. Riječ je o zakonima koji se bave stanjem najranjivijih skupina društva, onima koji ovise o nama, djeci, osobama sa invaliditetom, starijima, siromašnima i ako je lanac jak kao njegova najslabija karika tako i mi kao zajednica vrijedimo upravo onoliko koliko smo spremni pomoći nabrojanima. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u kojem je istaknuto više od 2.400 primjedaba i prijedloga stručne javnosti i nakon provedene višesatne rasprave u HS Klub zastupnika Socijaldemokrata pozvao je otvorenim pismom ministra Aladrovića da posluša glas struke i zainteresirane javnosti, te svih dionika u sustavu i odustane od predloženog paketa zakona koji po mišljenju Vlade RH predstavlja reformu sustava socijalne skrbi. Svi dionici u provedenom procesu javne rasprave i na Okruglom stolu istaknuli su kako postupak izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi pokazuje da nositelj izrade zakona nije vodio računa o bitnim komponentama izrade javne politike kao što su temeljita analiza stanja, procjena potreba svih dionika sustava, razrede reformskih opcija i procjena učinaka svake pojedine mjere. Nadalje, istaknuti ciljevi ocijenjeni su previše općenitima, neprikladnim logici djelovanja sustava socijalne skrbi i većinom neprovedivim na predloženi način. Klub Socijaldemokrata podržava stav da u procesu oblikovanja reforme nije osigurana inkluzivnost zainteresiranih dionika, te time ni transparentnost procesa, usklađenost reformskih mjera sa specifičnošću sustava koji se reformira, usklađenost s razvojnom strategijom RH, te Ustavom RH usklađeno s međunarodnim dokumentima, kao i međunarodnim usporednim sustavima. Iz rasprava i komentara razvidno je da je ministarstvo u reguliranje tzv. novog reformiranog sustava socijalne skrbi krenulo od pogrešnog polazišta, da je postojeći koncept ustroja socijalnih službi dobar, te da se poboljšanja mogu postići daljnjom centralizacijom sustava uvođenjem ad hoc Nacionalnog povjerenstva i akademije. Suprotno navedenom Klub Socijaldemokrata smatra da je potrebna nova reforma sustava socijalne skrbi i nova nacionalna politika na drugačijoj paradigmi. Potrebno nam je ciljano i decentralizirano investiranje u ljudi, u ljude koji bi stvarali bolje društvo jednakijih šansi za sve. Nažalost danas imamo velike razlike između potreba i kvalitete života naših građana u različitim dijelovima RH. Smatramo da vlada ovakvim konačnim prijedlogom zakona ne samo da ne predlaže pomak u pogledu daljnje decentralizacije u području financiranja i upravljanja sustavom socijalne skrbi već uvodi novu razinu centralizacije. Također i Međunarodna federacija socijalnih radnika dodaje da stručno neopravdana i nedopustiva bilo kakva daljnja centralizacija sustava te ukazuje da je prijedlog reforme suprotan EU strategiji regionalnog razvoja budući da su sustavi socijalne skrbi u svim zemljama članicama EU-a i šire decentralizirani, a socijalne politike usklađene s potrebama lokalnog stanovništva. Struka kontinuirano ukazuje da Hrvatska treba osigurati moderan sustav socijalne skrbi koji može brzo odgovarati na raznolike potrebe stanovništva u lokalnim zajednicama uz poticanje razvoja partnerstva s drugim pružateljima usluga iz civilnog i privatnog sektora. Vladinom reformom centri za socijalnu skrb i nadalje ostaju samo upravna mjesta opterećena administracijom čime korisnici ostaju prikraćeni za kvalitetniju i potpuniju uslugu. Nažalost u našoj Hrvatskoj svi dobro znamo da zakon može biti tek slovo na papiru, lakše je zakone donijeti nego provoditi, a kamoli nadgledati njihovo provođenje. Da bi ovaj paket zakona bio točka preokreta stvari će se morati mijenjati. I stvari i ljudi. Socijala ne može i neće kvalitetno funkcionirati bez kvalitetne dobre međusobne suradnje svih dionika. A upravo dogovor sa strukom trebao je biti polazišna točka i temelj takve suradnje, temelj zajedničkog kreiranja prijeko potrebnih izmjena ovako važnog zakona. Izostankom konsenzusa prilika je propuštena, a vrijeme će pokazati opravdanost ovakvog postupanja.

Evo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo na kraju ove cjelodnevne rasprave ja ću još jednom istaknuti kako će Klub HDZ-a podržati sve zakone o kojima smo danas raspravljali. Dakle, cijeli ovaj paket za koji očekujemo da će biti, da će obogatiti sustav socijalne skrbi na način da će on biti učinkovitiji, pravedniji za naše korisnike, da će oni što lakše dolaziti do usluga koje su im potrebne i da će daleko lakše nego dosada rješavati svoja prava. Ovom se reformom jačaju kapaciteti sustava i stručnjaka koji u njemu rade, a kroz novo zapošljavanja koja su planirana i kroz njihovo kontinuirano educiranje kao i standardizaciju usluga gdje god se oni nalazili. Ovaj paket reformi, reformski paket rezultat je intenzivne suradnje Ministarstva rada sa svima koji su sudjelovali dakle od osoba koje su, koje participiraju u civilnom društvu, Nacionalnog vijeće za razvoj socijalnih usluga itd. Odgovornost ove vlade je kreirati bolje javne politike, ja bih rekla bolje i pravednije društvo te uvoditi nužne promjene, a ovo je primjer. Na ovom primjeru možemo vidjeti dakle na primjeru ove dugotrajne reforme koja će se odvijati u više etapa jer za neke promjene potrebno je i više vremena. Kao što vidite iz samog Zakona o socijalnoj skrbi da će zavod koji ćemo, dakle imati u ovom sustavu zavod za socijalni rad početi s radom tek 1.1.2023. godine. U svakom slučaju cijeli ovaj paket zakona ja sam sigurna donijet će do kvalitetnije usluge našim korisnicima koji će imati potrebu zakoračiti u sustav socijalne skrbi. Dao Bog da ih bude što manje, da ih što više imamo u svijetu rada i da im sustav socijalne skrbi uopće ne bude potreban. A za one koji neće moći nikako izbjeći to će biti i osobe s invaliditetom i nezaposleni dugotrajno itd., itd., za njih što više socijalnih usluga, za njih bolje i kvalitetnije naknade. I evo dozvolite mi da još jednom istaknem večeras ovdje povećanje naknada za osobe s invaliditetom, osobne invalidnine, ukidanje imovinskog cenzusa što je možda još i važnije osim da se invalidnina povećava sa 1.500 na 1.750 kuna, ali se ukidaju svi cenzusi što je važno za normalan život da ne moraš razmišljati, ima znate osoba s invaliditetom koje su naslijedile od svojih roditelja ili bake i djeda neku staru kuću koju ne mogu ni prodati, ne mogu u njoj živjeti jer je nepristupačna, ne mogu je ni iznajmiti, dakle ona je njima samo teret, ne čini im ništa dobro nego ih samo obvezuje. Stoga invaliditet i imovina doista nemaju nikakve veze. Invaliditet je nešto što moramo na neki način, mislila sam reći poticati, ali ne poticati invaliditet, nego poticati osobu s invaliditetom da crpi maksimalno koliko god može da joj invaliditet bude lakši. Zato je društvo dužno pomoći i stoga su ove naknade, konkretno osobna invalidnina danas doživjele povećanje, a one su korak do inkluzivnoga dodatka koji bi onda svim osobama s invaliditetom, dakle i onima koji sad primaju osobnu invalidninu, ali i onima koji su trenutno u sustavu [[Upadica: Vrijeme.]] naknade za pomoć i njegu olakšati doista život.

Evo poštovani predsjedavajući, kolege i kolegice. Sada na koncu ove dugačke rasprave, mislim da se sve može sažeti u dvije riječi, naopaka reforma. Pred nama je prijedlog seta zakona koji će pouzdano znamo, biti uskoro i izglasani, a na kojeg je došlo 2400 mahom neuvaženih kritika, od svih onih koji bi sustavu koji se reformira trebali biti važni, poput strukovnih komora, akademske zajednice, pravobraniteljica redom, udruga, stručnjaka i na koncu, samih korisnika. No, očito nisu jer iz prezentiranog vidimo da je ova naopaka reforma propustila djelovati gdje je trebalo i na što godinama upozoravaju svi ovi gore spomenuti. Propustila je primjerice, ukinuti dohodovni cenzus i djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom koji imaju pravo na doplatak za tuđu pomoć i njegu u kući. Propustila je osigurati pomoć i uslugu u zajednici koja bi djetetu sa teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućila da ostane u svome domu za vrijeme privremene nesposobnosti njegovatelja. Ova reforma im, naime, nudi i dalje samo instituciju. Propustilo je osigurati bilo kakav oblik pomoći, programa i usluga u zajednici, njegovateljima djece sa najtežim stupnjem invaliditeta. Propustila je uvesti životne partnere u Zakonu o udomiteljstvu iako je tako naložio Ustavni sud. Propustila je zakonski urediti pitanje smještaja osoba s demencijom na zaključane odjele, pa ih i dalje tamo smještamo mimo zakonskog okvira i protivno Ustavu u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Propustila je krenuti u smjeru decentralizacije jednog od najcentraliziranijih sustava uopće, unatoč konstantnog upozoravanja na važno uviđanja i uvažavanja regionalnih razlika. Propustila je poticati centre za socijalnu skrb na samostalno i proaktivno djelovanje u uskom kontaktu s lokalnom zajednicom kako bi se uočile specifične potrebe korisnika. Propustila je vratiti socijalne radnike njihovoj struci kako bi kroz direktan kontakt s korisnicima mogli sami kreirati specifične i dobro prilagođene socijalne usluge. I zato je ova reforma naopaka, jer, umjesto svega navedenog, umjesto dijaloga i uvažavanja, umjesto pokušaja da se što više približimo i prilagodimo onima koji je to potrebno, dakle samim korisnicima, mi sa ovom reformom krećemo u suprotnom smjeru, mi se udaljavamo od korisnika, mi idemo u daljnju birokratizaciju i unificiranje već ionako previše birokratiziranog sustava. Standard je EU, kada dođe do sustava socijalne skrbi, potiču, tzv. 3D smjer, decentralizacija, deetatizacija, deinstitucionalizacija. Nama je od 3D ostala samo destrukcija. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovane zastupnice i potpredsjednice Sabine Glasovac. Poštovane kolegice i kolege. Klub SDP-a je uputio negdje 50-ak amandmana na ovaj zakon i kad bi svi oni bili usvojeni, a neće biti, ova, tzv. socijalna reforma i s njima je naprosto nepopravljiva. Prvi razlog zašto ne možemo podržati ovakav koncept tzv. reforme o socijalnoj skrbi je taj što se kod osnovice za izračun prava ne indeksiraju zapravo objektivne okolnosti i činjenica da novčane naknade bi trebale pratiti troškove života, kako bi ipak omogućavale dostojanstveniji život korisnika. Naprotiv, naknade za troškove stanovanja, ova Vlada odlučila je čak umanjiti stečena prava u situaciji kada je situacija s inflacijom sve gora i gora. Drugo, ova reforma odnosno organizacijska shema centara za socijalnu skrb potiče hipercentralizaciju, odmicanje od lokalnih sredina i od zadanog smjera decentralizacije koja se promiče svim europskim dokumentima, ali i hrvatskim zakonodavstvom i nekim strateškim dokumentima. Ova reforma jednako tako ovim činom znači gubitak godinama stvaranog sustava i povjerenja i stvaranje rješenja po uzoru na veće sustave socijalne politike s drugačijim ciljevima i odnosom prema korisnicima, te u krajnjoj liniji, gubitak mogućnosti napredovanja mnogih stručnih radnika koji u djelatnosti socijalne skrbi nemaju zakonski jasno utvrđene modele napredovanja. Međutim svi ti argumenti mogu biti pobijeni ili potvrđeni, ali ostaje jedna gorka činjenica, a to je da organizacijska shema nije predložena od strane struke te unisoni nastup studijskog centra socijalnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske komore socijalnih radnika, udruge socijalnih radnika Hrvatske, dovoljno govore da je predloženi model isključivo za politički i ljudski mudro odustajanje od provedbe, ali vi to ne želite. I ono što mogu zaključiti vezano za ovo odustajanje od slušanja struke jest da svaka promjena donosi dolinu suza, ali ova donosi dolinu otpora, bijesa i glasne pobude. Nije obećavajuće. Sljedeće, kada govorimo o zakonskim područjima koji se tiču i normiraju odnos prema struci, u njemu prednjače odredbe o povjerenstvu koje se brzopleto, nelogično, nejasno i nedostatno i ponižavajuće za struku sklepane radi podilaženja skupini jače društvene moći i vidljivosti u javnosti. S druge strane, uvjete za ravnatelje i ravnateljice, inspektore i inspektorice, kao krune i zasluge nečijeg rada u djelatnosti, dodatno minoriziraju struku uvodeći nelogična zvanja poput informatičara, javnog upravljača likovne ili glazbene umjetnosti. Jasno je da je sustav socijalne skrbi na društvenoj margini kolikogod to nama teško bilo prihvatiti i da opću javnost zanima samo kad se digne moralna panika ne pitajući u kakvim se uvjetima radi da se nekad može sve učiniti i dati od sebe, ali da ishod nažalost može biti fatalan. Ovim zakonom ste dodatno marginalizirali sve vrijedne ljude koji rade u njemu, između ostalog i osnivanjem Akademije socijalne skrbi kojom ste im poručili da su nedostatno obrazovani i nevrijedni. Koliko puta je Ministarstvo socijalne politike bilo u reorganizaciji, koliko uredbi o unutarnjem ustrojstvu je donešeno u posljednjih šest godina? Naime, reorganizacije su zahtjevne, stresne i troše puno energije da bi se sustav bavio samim sobom, a posebice sustav socijalne skrbi koji je odgovoran za najranjivije skupine našeg društva. Nakon usvajanja ovoga zakona opet se ide u reorganizaciju ministarstva kako bi ustroj pratio logiku zakona. Nevjerojatno trošenje resursa za bavljenje samim sobom. Nadam se damo da to neće polučiti nova zapošljavanja službenika dok sustav grca u potkapacitiranosti stručnjacima. I za kraj, sustav socijalne skrbi bi se uz najugroženije građane trebao okrenuti ljudima koji imaju mala primanja, ulagati u svu djecu uvođenjem univerzalnog doplatka za djecu kao i povećanjem iznosa za istom, u razredu sheme stambenih subvencija i za jednoroditeljske obitelji kao i za sve obitelji koja nemaju dostatna primanja i na korak su do izlaska iz ove države, no nažalost ovaj zakon to ne čini. A što se tiče Zakona o udomiteljstvu nažalost moram reći da ćemo u ovom HS-u gledati reprizu i vidjet ćemo se ponovno na Ustavnom sudu. Učinit ćemo sve da okupimo dovoljan broj zastupnika koji će predati zahtjev Ustavnom sudu za ocjenom usklađenosti ovoga zakona sa Ustavom jer ste ponovno unatoč svim preporukama, unatoč Ustavu i drugim zakonima RH odlučili degradirati jednu društvenu skupinu samo zbog njihove spolne orijentacije i činjenice da žive u registriranom partnerstvu. Na to nemate pravo, oni mogu kao i svi građani biti pružatelji određene socijalne usluge. Završnu raspravu u ime predlagatelja poštovani ministar Josip Aladrović.

Evo ja ću pokušati ukratko sažeti sve ono što smo čuli u ova dva čitanja i sve ono što se učinilo po pitanju reforme socijalne skrbi. Mi smo danas, i prije svega ću se naravno zahvaliti svima koji su raspravljali, koji su često konstruktivnim, a rjeđe ne konstruktivnim kritikama upozoravali na sve ono što sustav socijalne skrbi kao takav jest. Ja želim naglasiti da ono što čini reformu sustava socijalne skrbi su i određeni preduvjeti odnosno predradnje koje smo učinili po pitanju samog sustava, a to su dodatni strateški dokumenti koje smo usvojili u prosincu mjesecu na sjednici Vlade i ranije na Nacionalnom vijeću za razvoj socijalnih politika, a radi se o tri nacionalna plana i radi se o Akcijskom planu unapređenja sustava socijalne skrbi. Dakle, to su bile sve predradnje i određeni postupci koji su prethodili donošenju ovih zakona odnosno predstavljanju s naše strane. Mi smo u toj reformi, u reformi cijeloj i kroz strateške dokumente i kroz zakone nastojali imati uvijek čvrsto dvije perspektive. Jedna je perspektiva sustava, perspektiva njegove reorganizacije, perspektiva svih onih uočavanja, svih onih nelogičnosti i negativnih pojava u sustavu i ispravljanja istih kroz organizacijske promjene, ali isto tako i fokus na korisnike, dakle od različitih socijalnih usluga koje se uvode ovim zakonima do korisnika koji su primatelji socijalnih naknada odnosno naknada iz sustava socijalne skrbi, a za koje smo utvrdili i mislim da smo se svi složili da nisu u ovom trenutku adekvatne. Podsjetit ću da smo povećali i naknadu odnosno zajamčenu minimalnu naknadu i osobnu invalidninu kao temeljne naknade u sustavu socijalne skrbi. Da li je to dovoljno, perspektiva je svakog od nas, međutim on što jest činjenica da ćemo i u budućnosti morati činiti dodatne korake, da ćemo morati te naknade učiniti još adekvatnijim i da ćemo ih morati usklađivati sa cijelim sustavom ne socijalne skrbi nego socijalne sigurnosti. Poprilično smo sigurni odnosno sigurni smo da će set od ovih sedam zakona zajedno sa nacionalnim planovima, zajedno sa akcijskim planovima koje provodimo učinit sustav kvalitetnijim, učinit sustav ažurnijim, efikasnijim i iz perspektive korisnike i iz perspektive zaposlenika sustava i na tome ćemo kao ministarstvo, ali i kao Vlada u cjelini konstantno i kontinuirano raditi. Ja se zahvaljujem još jednom svima koji su sudjelovati u raspravi i želim da kroz amandmane koje ćemo i dobiti nakon današnje rasprave učinimo zakonske prijedloge još kvalitetnijim. Hvala. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.